Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. točka o kojoj ćemo sada raspravljati je: - Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu. Podnositelj je Vlada RH, temeljem članka 17. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana gospođe i gospodo zastupnici. Ministarstvo financija izrađuje Godišnje izvješće o državnim potporama sukladno članku 17. Zakona o državnim potporama te ga dostavlja Vladi, a Vlada RH isto dostavlja Hrvatskom saboru na usvajanje.

Analitičkim pregledom državnih potpora usporedive su razine i strukture državnih potpora dodijeljenih RH s odgovarajućim podacima EU u cjelini te s pojedinačnim državama članicama. Također obveza izrade redovitih godišnjih izvješća o državnim potpora sukladno je metodologiji i prikazu državnih potpora koja se koristi u EU odnosno sukladno odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i europskih zajednica i njihovih država članica. Ministarstvo financija u navedenom izvješću je uključilo i izvještaj o potporama male vrijednosti te podatke o dodijeljenim potporama poljoprivredi i ribarstvu iako navedene potpore nisu predmet Zakona o državnim potporama tim zakonom je propisano kako je Ministarstvo poljoprivrede obvezno surađivati s Ministarstvom financija glede navedenog te kako izvješće treba sadržavati i podatke o državnim potporama poljoprivredi i ribarstvu. U odnosu na Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu iznijet ću nekoliko podataka. U RH u 2016. godini ukupno je dodijeljeno 11,4 milijarde kuna potpora, što je povećanje za nekih 1,5 milijardu ili 15,6% u odnosu na 2015. te povećanje oko 2,5 milijardi u odnosu na 2014. U 2016. godini udio navedenih potpora u BDP-u iznosio je 3,3%, udio potpora u rashodima države negdje oko 9,5% Potpore sektoru industrije i usluga iznosile su 6,5 milijardi kuna što je nekakvih 56,7% ukupno dodijeljenih potpora, dok su potpore sektoru u poljoprivredi i ribarstvu iznosile 5 milijardi kuna ili oko 43,3% ukupno dodijeljenih potpora. U ukupnim potporama industriji i uslugama sektorske potpore imaju udio od 50,7% dok se na horizontalne potpore odnosi udio 49,3, dakle pojednostavljeno rečeno gotovo jednaki omjeri između sektorskih i horizontalnih iako mi vrlo često u Ministarstvu financija kolokvijalno ove horizontalne zovemo dobre potpore jer su praktički raspoložive svima dok sektorske ipak iz određenih razloga, poteškoća najčešće u tim sektorima podrazumijevaju pojedinačne sektore odnosno nisu toliko pravedne, ja bih tako rekao. Od ukupnog iznosa horizontalnih potpora u iznosu od 3,2 milijarde kuna na horizontalne potpore u užem smislu odnosi se 2,2 milijarde te na regionalne 942 milijuna, manji dio su lokalne potpore svega 59,3 milijuna kuna. Potpore horizontalnim ciljevima u užem smislu iznosile su 2,2 milijarde kuna u strukturi tih potpora za zaštitu okoliša i uštedu energije dodijeljena je 1,5 milijarda kuna, malim i srednjim poduzetnicima 400 milijuna kuna, za zapošljavanje 167 milijuna kuna, za kulturu 83, za usavršavanje 52 milijuna te za istraživanje i razvoj i inovacije 13 milijuna kuna. Potpore male vrijednosti odnosno de minimis potpore su u 2016. dodijeljene u iznosu od 703 milijuna kuna. Nakon svih analiziranih podataka pri čemu je za izdvojiti utjecaj teškoća u poslovanju određenih korisnika državnih potpora te smanjenim proračunskim mogućnosti vidljiv je već spomenuti rast dodijeljenih potpora u 2016. u odnosu na 2015. S obzirom na navedeno za istaknuti je potrebu promjene trenda dodijele potpora što znači da davatelji moraju svoja ograničena proračunska sredstva više usmjeravat, opet ću reći kolokvijalno kako iz zovemo dobre potpore horizontalnog karaktera, a manje u sektorske potpore, pri čemu treba voditi računa i o smjernicama politike državnih potpora koje naglašavaju upravo te ciljeve koji su najviše i naglašeni u postupku modernizacije državnih potpora pokrenutom od strane Europske komisije. Potrebno je naglasiti kako su državne potpore instrument čijom se pravilnom upotrebom može u značajnoj mjeri doprinijeti jačanju gospodarstva RH te je potrebno pažljivo planirati dodjele državnih potpora, izabrati najučinkovitije mjere te pratiti njihovu provedbu i ostvarenje prethodno postavljenih ciljeva što je obveza svakog pojedinog davatelja državne potpore. Također u okviru postupka fiskalne konsolidacije i formiranjem registra državnih potpora uz veću transparentnost omogućit će se učinkovitije praćenje učinkovitosti dodjele državnih potpora svakom pojedinom davatelju u odnosu na program, naravno u suradnji sa Ministarstvom financija. Jedan od važnih ciljeva gospodarske politike, a u odnosu na strukturu državnih potpora je usmjerenje dodjele potpora u horizontalne ciljeve koji djeluju pozitivno na gospodarstvo u puno manjoj mjeri u odnosu na sektorske potpore čime se narušava tržišno natjecanje. Uvažavajući sve prethodno navedeno Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru raspravu odnosno na usvajanje ovogodišnjeg izvješća za 2016. godinu. Kada govorimo o potporama ja bih samo se uhvatio potpora koje dajemo za brodogradnju. Činjenica je da je Splitsko brodogradilište milijardu i pol kuna dobilo posljednjih godina, da li su se ta sredstva, a državno tj. naša revizija kada nam da izvješće uvijek govori da se sredstva ne koriste za ono što su namijenjena, iz godine u godinu to nam govori. Da li vi imate ta izvješća revizije jel je činjenica ako se novac daje za brodogradnju da bi tribalo razvijati brodogradnju, a mi uništavamo brodogradnju jel ne radi Splitsko brodogradilište posao brodogradnje nego neke druge natječaje.

Pa u dobrom dijelu vašeg pitanja i komentara ste u pravu, ne samo Državni ured za reviziju koji već godinama, na neki način upozorava na ne samo trošenje, opravdanost trošenja proračunskih sredstava u sektoru brodogradnje, nego i u drugim sektorima. Mi ćemo ulogu Državnog ureda za reviziju uskoro još dodatno ojačati. Smatramo da je to izuzetno vrijedna i cijenjena institucija i radi odličan posao pa ćemo, između ostaloga, u samim izmjenama Zakona o Državnom uredu za reviziju propisati i sankcije za nepridržavanje preporuka koje oni izdaju proračunskim korisnicima, opet ne samo vezano za brodogradnju, ali i u slučaju brodogradnje u proteklom vremenu su bili i neki drugi instrumenti i mehanizmi koji su utvrdili određene probleme, a na kraju, između ostaloga i mi smo danas kod predstavljanja samog programa konvergencije nešto rekli o rizicima za fiskalnu politiku i ukupni javni dug upravo od preuzimanja i prepoznavanja jamstava u brodogradnju. Sve u svemu, mislim da je pitanje na mjestu, tako da o samo toj problematici ne samo u ovom izvješću, nego i općenito treba raditi i određene izmjene kako takvi pojavni oblici se više ne bi ponavljali. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti, zapravo podijeliti će vrijeme poštovani zastupnici Tomislav Žagar i Miro Bulj. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, izvještaj koji imamo pred sobom vezan je za 2016. godinu. Opet malo s jednim odmakom govorimo o onome što se dogodilo prije praktički sad već godinu i pol. Naravno, nije dobro kad razgovaramo o prošlosti, međutim iz te prošlosti možemo nešto i naučiti. Pa ja bih sad za početak samo nastavio gdje je i ministar stao u odgovoru na ovu repliku, a u smjeru je pitanja kolege Bulja. Dakle, kad govorimo o sektorskim ili vertikalnim, ako tako mogu reći potporama, onda kad pogledamo malo prošlost, onda vidimo kako te potpore rastu pred izbore. Dakle, u brodogradnju je otišlo puno novca. Brodogradnja i sad ima problema i to je ono što moramo iz ovog izvješća zapravo si postaviti pitanje, možda bi ministar to mogao odgovoriti kasnije kad se bude javljao, kolika je zapravo korelacija između rasta BDP-a i potpora? Vidimo da se potpore povećavaju. Utječu li one na povećanje BDP-a jer vidimo i to je ministar naglasio da su posebno dobre potpore horizontalne potpore i na tome svime nekako inzistiramo, da horizontalne potpore imaju što veći udjel općenito u potporama jer često puta, ako se potpore usmjeravaju posebno u nekakve sektorske smjerove, da kažem ovako, ružno je reći, ali propalih industrija onda imamo problema, ulažemo puno novca a nemamo efekta. Evo, ja ću spomenuti, budući da dolazim iz Slavonije, jedan paradoks koji smo naglašavali ovdje u Saboru kad smo raspravljali o nekim zakonima vezano uz poljoprivredu i sam ministar poljoprivrede to je više puta naglasio. Imamo velike, nikad više novca u poljoprivredu ne dolazi, a nikad manja proizvodnja. To je jedan paradoks koji nam se javlja. Ono što mogu ovako osobno reći što mi se čini kad smo raspravljali na klubu vezano za ovu temu, horizontalne potpore su te koje mogu pokrenuti gospodarstvo, međutim, nisu dovoljne jer posebno u onom dijelu kad prate inovacije i nove tehnologije. To vjerojatno bi sa jednim, ne samo iznosom potpora, nego sa jednom dobrom politikom, a svakako politika potpora je dio industrijske politike ili politike razvoja gdje se država miješa. Država se zapravo miješa u tržište, a miješa se s tim razlogom da tržište učini boljim, zapravo da učini određene subjekte na tom tržištu konkurentnijim. I to je smisao potpora. Nikako ne bi smisao potpora trebao biti da pojedini dionici tržišta imaju privilegirano mjesto ili da koriste te potpore, a iz medija nažalost, možemo vidjeti da se to događa i da javnost je na to senzibilizirana, da pojedini poduzetnici, a neću reći na sumnjiv način, ali zaista na jedan način koji nije baš do kraja transparentan, sudjeluju u potporama. Evo, recimo, spomenuti ću ovdje poljoprivredne potpore kad zapravo nije potpuno, nisu potpuno transparentni postupci. Samo izvješće je korektno napravljeno. Prije toga je to Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnosila to izvješće. Izvješće je dobro i s te strane što i u uvodnom dijelu pojašnjava same pojmove, da je bilo jasnije nama zastupnicima i građanima o čemu se radi, u grafičkom smislu je dobro napravljeno i ono što možemo zaključiti, ne ubij glasnika ako nosi loše vijesti, iako nisu, evo, prema izvješću, potpore su rasle, u 2016. godini su rasle. Piše ovdje da ne znamo zapravo, možda ministar zna, ja sam malo zaguglao, ali ne možemo podatke kakva je zapravo situacija u 2017. Potpore rastu, međutim, evo volio bih i molio bih ministra ako može možda komentirati zapravo kolika je stvarno korelacija.

Ono što Vlada sigurno mora voditi računa i Ministarstvo, a to je navedeno u uvodu, da mora poštivati znači, one ugovore koje smo potpisali i da te potpore nikako ne smiju biti usmjerene na to da se ostvari neravnopravna tržišna utakmica. Evo, ja ne bih duljio, pa kolega Bulj neka nastavi. Najljepša vam hvala. Nastaviti će poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolege zastupnici i uvaženi ministre. Ja bi kazao također da je forma ovog izvješća dobra, međutim, kada razgovaramo o potporama u izvješćima potporama, onda se treba naravno osvrnuti, šta je cilj tih potpora.

Jer da nije bilo autoindustrije, da u tom trenutku nisu dali subvenciju, vjerojatno, danas gospodarstvo njemačko ne bi bilo na ovoj razini. Kažemo da potpore su povećane 11,4 milijarde ove g. su ali povlačenje idu, govorimo da je suficit državnom proračunu, hvalimo se tim brojnim pokazateljima, ali je činjenica, da maloprije spomenuto u replici, brodogradnja, ja ću spomenuti brodogradilište Split, zbog toga što je to vrlo bitna industrijska grana, ne samo za Dalmaciju, nego cijelu Hrvatsku, je činjenica da je milijardu i pol kuna subvencija ili potpora, protiv kojih ja osobno nemam ništa, ali jer će nam se vratiti ako ih ulažemo u brodogradnju. A ne davati novac za brodogradnju koji se ne ulaže u brodogradnju. I zbog toga danas imamo ogroman problem. Dali smo ogromne novce, ljudi koji su najkvalitetniji u brodogradnji, od varioca, do inženjera i projektanata otišli su u druge države i tamo zarađuju novac, dok ovaj novac koji smo davali kako potporu, subvencioniran, ciljanu potporu, za brodogradnju, po meni, ako treba i više davati, ali da se troši novac namjenski. I to nas ovdje upozorava iz godine u godinu državna revizija. A mi smo i dalje davali potpore, a brodovi se nisu gradili. I to je jedan od ogromnih problema. Urušiti ćemo brodogradnju, a utukli smo milijarde. Najviše, to zbog toga što bi brodogradnja bi trebala biti ona koja će biti pokretač određenog razvoja i kooperanata i svega što je trebalo. Prema tome, mi ne trebamo reći, ne treba brodogradnji potpora, treba, ali za brodogradnju, a ne da splitskom škveru gospodinu … [[Govornik se ne razumije.]] dajemo novac za brodogradnju milijardu i pol kuna posljednjih godina a nigdje brodova. Znači, mi ciljamo, plaćamo i na to nas upozorava državna revizija. I nitko ne reagira. Ministar kaže da sam ja u pravu, djelomično se slaže s menom maloprije kroz repliku. Ali je činjenica da danas, dok je išlo 60 autobusa iz Dalmatinske zagore u Split, raditi radnika u brodogradnju bez kooperanata, danas odlaze iz Dalmatinske zagore samo 2 kombija. A dali smo ogromne potpore, tko je odgovoran za to, što se potpore za brodogradnju nisu ulagale za brodogradnju? Ne možemo reći da nismo znali, ne možemo prati pilatorski ruke. Svake godine uredno, Državna revizija u svom izvješću na to nas upozorava. To sam postavio pitanje i premjeru i ministrici gospodarstva, međutim, svi peru pilatorski ruke. I sada kada se dogodi da se bude otpuštalo u škverovima ljudi, biti će i također svi pilatorski ruke peru, a milijardu i pol kuna smo, i uništili smo jednu od najbitnijih grana razvojni za Dalmaciju a i za zaleđe. Zamolio bih vas ministre, da još jednom vidite, analizirate ove potpore, da pročitate nalaz Državne revizije i da ove potpore se daju isključivo za ono za što su namijenjene, a ne za hirove vlasnika koji su postali vlasnici određenih tvrtki.

Odakle toliki novac u poljoprivredi? Dok nije bilo subvencija imali smo 64 tisuće proizvođača mlijeka, a sada kad imamo ogromne potpore, povećanje potpora imamo 4600 proizvođača. Kada nismo imali potpore, ovolike u ovoj količini, imali smo 70% potreba domaćeg tržišta, a 30 smo uvozili, a danas je obrnuto. To je primjer Agrokora. Pa ne može se dogoditi ako dajemo potpore poljoprivrednicima i mljekarskoj proizvodnji, da je ukinut, da više nemamo mljekarske proizvodnje i da su nam prazna sela. Iz ovih izvješća smo morali prije reagirati.

Ja sam ga pročitao cijeloga, jer ovo me zanima. Ali, znam da 11 milijardi kuna, 11,5 nešto manje od 11,5 milijardi kuna dajemo u potpore, dijelom se vjerojatno isplati, ali je činjenica da poljoprivreda gdje najviše dajemo i industrija, da nema nikakvih pomaka, nego je sve gore i gore. A najviše me boli brodogradnja i poljoprivreda. O tome sam pričao u više navrata, postavio sam zastupnička pitanja, a u isto vrijeme, dok se ministre vi hvalite i iznosite rezultat da je suficit u državnom proračunu po prvi put, u istom vremenu, kada tražimo potpore, tj. da se država Dalmacija vino radnicima, Dalmatinke, tvoju zarađenu plaću, te radnice koje su zaradile, da se država odrekne bar dijela kamata dok je trajao taj dugi stečajni postupak, da bi dobili neku kunu, mi ovdje dvojimo, a milijarde dajemo nekome za brodogradnju a nigdje brodova. I to je po meni nepravda i vapaj do neba. Ja znam da vi morate čuvati riznicu, da morate paziti ali ja bi vas još jednom zamolio da vidite ove potpore, da ih analizirate, da zatražite od vlasnika poglavito brodogradnje i svima kojima ulažete, da dadu izvješće. 11,5 milijardi kuna, od toga 50% najvećim djelom u industriju, ja osobno sam uvijek za horizontalnu potporu, ali i ova koja treba biti ciljana ili ova što vi kažete sektorska, ako je potrebna za razvoj i koja će se vratiti, ja osobno nemam ništa protiv, ali ne kao što smo radili u slučaju brodogradnje. Nikako na taj način jer opet ponavljam, da Njemačka nije kad je bila kriza, davala potpore autoindustriji, zasigurno ne bi bila na ovoj razini gospodarskoj jer je morala u tom trenutku kad je bio pad potražnje vozila jednostavno subvencijama održati radna mjesta i ja se s tim slažem, ali ne mogu se složiti da nikoga nije briga u državi na nalaze Državne revizije koji govore o milijardama koje se troše nenamjenski.

Treba, ali nek' se rade brodovi jer će ljudi u brodogradnji će se razvijati, taj novac će povraćat porezima, bit će više radnih mjesta a ne da on pokriva svoje hirove na štetu hrvatske brodogradnje.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a sada će govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, cijenjene zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem prije svega ministru na vrlo iscrpnom izvješću koje je Ministarstvo financija pripremilo a koje se danas nalazi pred nama. Na samom početku valja istaknuti odnosno ponoviti ono što je i sam ministar rekao kako su državne potpore izvrstan instrument čijom se pravilnom i pametnom upotrebom može u značajnoj mjeri doprinijeti jačanju gospodarstva RH te slijedom toga nužno je pomno planirati dodjele državnih potpora, izabrati najučinkovitije mjere te pratiti njihovu provedbu i ostvarenje prethodno postavljenih ciljeva. Kao što smo i čuli u uvodnom izlaganju, u 2016. godinu u RH ukupno je dodijeljeno 11,4 milijarde kuna potpora što je povećanje za 15,6% u odnosu na prethodnu 2015. godinu. Što se tiče raspodjele između industrije i usluga te poljoprivrede i ribarstva, u 2016. godini za industriju i usluge iznos potpora je činio 56,7% ukupno dodijeljenih potpora dok su potpore sektora poljoprivrede i ribarstva iznosile 43,3% ukupno dodijeljenih potpora. Potpore dodijeljene sektoru poljoprivrede i ribarstva su u 2016. godini više za 69,4 milijuna kuna u odnosu na 2015. godinu i dodijeljene su najvećim djelom putem subvencija dok su potpore industrije i uslugama više za 1,4 milijarde kuna u odnosu na 2015. godinu i ovdje se također najveći dio odnosi na subvencije i neposredne subvencije. U ukupno dodijeljenim potporama sektorske potpore imaju udio od 50,7% dok se na horizontalne potpore uključujući i regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini, odnosio udio od 49,3% Ovdje je dobro za naglasiti kako iako potpore sektora industrije i usluga kontinuirano rastu, primjetan je pozitivan trend kontinuiranog rasta horizontalnih potpora. Od ukupnog iznosa horizontalnih potpora u 2016. godinu od iznosa 3,2 milijarde kuna na horizontalne potpore u užem smislu odnosi se 2,2 milijarde kuna, na regionalne potpore 942 milijuna kuna te na potpore na lokalnoj razini 59,3 milijuna kuna. Ovdje također treba napomenuti kako će radi ostvarenja kohezije u budućim razdobljima regionalne potpore biti od velikog značaja budući da one pomažu razvoju nerazvijenih područja podržavanjem ulaganja i otvaranjem radnih mjesta na održiv način. Time se po gospodarskom rastu ujednačavaju različiti dijelovi države te osigurava stabilnost i na makroekonomskoj razini budući su državne potpore ključni instrument za stvaranje i održavanje jednakih uvjeta za sve tvrtke i imajući u vidu činjenicu da su donesene smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. i u kojem se kao najpoželjniji ističu državne potpore horizontalne prirode, kao što su istraživanja, razvoj inovacija, zaštita okoliša, usavršavanje, zapošljavanje te ulaganja, posebno u obliku regionalnih potpora a što je i u skladu sa praksom EU-a, držimo kao će situacija po pitanju dodjele državnih potpora u razdoblju u kojem se trenutno nalazimo, odnosno koje je pred nama biti bitno drugačije odnosno da će puno više potpora biti usmjereno povećanje udjela horizontalnih državnih potpora. Iako su potpore male vrijednosti kao što je i sam ministar rekao odnosno da … [[Govornik se ne razumije.]] potpore nisu dio ovog izvješća, budući da su one i u smislu zakona i ugovora o financiranju EU-a ne smatraju državnim potporama, one su prikazane u ovom izvješću jer ne mogu značajno narušiti trgovinu između RH i država članica EU-a a s ciljem kako bi se prikazalo da se navedenim potporama izdvajaju značajnija proračunska sredstva. Tako su one u 2016. godini iznose 702,8 milijuna kuna a najvećim djelom dodijeljene su putem subvencija s udjelom 57,8% Na samom kraju zamjetan je veliki rast dodijeljenih potpora u 2016. godini u odnosu na sva ranija razdoblja a unatoč blažoj gospodarskoj krizi te sve manjim poteškoćama u poslovanju poduzetnika u RH i smanjenim proračunskim mogućnostima. Slijedom navedenog, suglasni smo i još jednom naglašavamo kako je i dalje potrebno kod dodjele državnih potpora sve više usmjeravati ograničena proračunska sredstva u horizontalne potpore a manje u sektorske potpore i pri tome svakako se mora voditi računa o smjernicama politike državnih potpora. I imajući u vidu odnosno ono što je sam kolega Žagar istaknuto ja također smatram da je teško procijeniti koje su stvarno dodijeljeni iznosi potpora u 2017. godini jer one bi prema ovim predviđanjima mogle odnosno trebale biti nešto niže u odnosu na razmatranu godinu i budući da je i sama gospodarska kriza bila blaža. I slijedom svega navedenog Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovogodišnje izvješće za državne potpore za 2016. godinu.

Izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče SAbora. Uvažene kolegice i kolege. Poštovani ministre sa gostima, sa suradnicima. Evo ja bih se nadovezao na ovo djelomično što je govorio zastupnik MIro Bulj, a tiče se naime državni potpora u brodogradnji. Naime, slažem se s izjavom da državne potpore same p o sebi nisu problem. Državne potpore postoje u svim velikim gospodarstvima svijeta i treba ih davati, država treba sudjelovati u gospodarskim aktivnostima koje su od strateškoga interesa za nju. Međutim problem je u tome što se potpore ne troše namjenski, a već samom činjenicom da se ne troše namjenski postavlja se pitanje tko je za to odgovoran i ustvari postavlja se pitanje tko je za to kazneno odgovoran. A za to su kazneno odgovorni upravo oni koji te potpore daju, pa između ostaloga oni koji vide da se s tim potporama ne radi dobro, a ništa ne čine kako bi to spriječili što uključuje i ovu ekipu koja sjedi od mene desno.

Međutim iako je taj ogroman novac hrvatskih poreznih obveznika dan za restrukturiranje ono nije provedeno i prema tome Brodosplit ide prema poslovnoj likvidaciji. Evo baš ovaj tjedan mogli smo čitati novinske članke da se tamo dijele otkazi, da se nikakvi bodovi ne proizvode, da će tisuću ljudi dobiti otkaze i to prije svega žene, to treba naglasiti, da je milijarda i pol kuna dana u vjetar. I to je meni vrlo zanimljivo kada ljudi pitaju gdje ćete uzeti novce da riješite neke probleme, gdje bi vi uzeli? Pa evo gdje bi uzeli, uzeli bi od ovakvih nesposobnjakovića da vrate ono što nisu znali namjenski potrošiti. Konkretno u ovom slučaju milijardu i pol kuna koja je dana Brodosplitu, a nitko ne zna za što učinjeno je kazneno djelo subvencijske prijevare, članak 258. Kaznenoga zakona koji jasno kaže „Tko s ciljem da sa sebe ili drugoga ostvari državnu potporu, davatelju državne potpore dade netočne ili nepotpune podatke o činjenicama o kojima ovisi donošenje odluke o državnoj potpori ili propusti obavijestiti davatelja državne potpore o promjenama važnim za donošenje odluke o državnoj potpori, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina“ Znači poznato je da je kupac Brodosplita npr. kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora se obvezao da će napraviti flotu od 14 brodova iz sektora velike brodogradnje, a nije napravio niti jedan jedini. Dakle kupac Brodosplita dao je netočne podatke o činjenicama o kojima je ovisilo donošenje odluke o državnoj potpori, to je dakle jedno kazneno djelo. Dalje, kupac Brodosplita trebao je napraviti vlastiti program restrukturiranja prije nego što je preuzeo Brodosplit da bi on taj program restrukturiranja naplatio iz proračuna RH u iznosu 34 milijuna kuna, što konkretno znači da je državni proračun opljačkan za isti taj iznos za program iz kojega što je najbitnije ništa nije realizirano. Dalje, kupac Brodosplita je za vlastite potrebe odabira kadra angažirao firme koje se bave psihološkim vještačenjem, međutim kao i u prethodnom slučaju psihološka vještačenja zaposlenika Brodosplita platili su porezni obveznici i to u iznosu koji nije manji od 27 milijuna kuna. Dalje, prema ugovoru o kupoprodaji Brodosplita bilo je predviđeno da će kupac snositi trošak otpremnina radnika u iznosu od 220 milijuna kuna, ali taj trošak ponovno su snosili porezni obveznici. Tome treba pridonijeti činjenicu da je kupac samoinicijativno podijelio otpremnine radnicima koji su ostali raditi, mimo Zakona o radu i tako se po prvi puta u Hrvatskoj dogodilo da je državni proračun isplati otpremnine radnicima koji nisu dobili otkaz. Procjenjuje se da je u tu svrhu državni proračun oštećen za najmanje 70 milijuna kuna. Između ostaloga, revizijom poslovanja Brodosplita utvrđeno je da je kupac Brodosplita isplaćivao pozajmice tvrtkama koje ne sudjeluju u brodogradnji koje ne rade u tom sektoru, pa je inspekcijom utvrđeno da od tih pozajmica minimalno 60 milijuna nije vraćeno Brodosplitu. Dalje u slučaju državne potpore Brodosplita počinjeno je kazneno djelo iz članka 291. Kaznenog zakona zlouporaba ovlasti i položaja koji kaže „Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlasti, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina“ U našem slučaju članovi Vlade RH, a posebno predsjednik vlade Zoran Milanović i ministar gospodarstva u Vladi RH još uvijek trenutno jedna od ključnih osoba gospodin Ivan Vrdoljak su vrlo dobro znali ili su morali znati da kupac Brodosplita ni malim dijelom nije ni financijski ni organizacijski sposoban izgraditi vlastitu flotu prema programu restrukturiranja. To drugim riječima znači da su znali ili morali znati da kupac Brodosplita nije sposoban restrukturirati poslovni sustav. I pored tih saznanja imenovani su iskoristili svoj položaj i ovlasti da s kupcem Brodosplita potpišu kupoprodajni ugovor obvezujući se na taj način na isplatu državne potpore u visini 1,5 milijarde kuna čime su kupcu Brodosplita pribavili korist koja 15 puta premašuje vrijednost njegove dotadašnje imovine, a za isti iznos prouzročili štetu proračunskih sredstava RH.

Kaznenog zakona odnosno djelo prijevare koji glasi „Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist, dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održavao u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina“ U našem slučaju Div grupa je s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist u visini 1,5 milijarde kuna lažnim prikazivanjem da je sposobna u 27 mjeseci izgraditi 14 brodova dovela u zabludu nadležnu komisiju koja je uslijed toga izdala suglasnost za prodaju. I sada ovo što je najzanimljivije što se tiče i trenutnog ministra koji je za to odgovoran, a to je članak 302. Kaznenog zakona neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Dakle „Tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora 10 godina ili teža pa to ne prijavi, iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine“ Vlada RH i njezini ključni dionici kakav je gospodin Vrdoljak koji je osobno stavio potpis na kupoprodajni ugovor za Brodosplit znali su i znaju sve do sada da izgradnje flote brodova Brodosplita kao osnovnog uvjeta za restrukturiranje neće biti. Ne samo da oni kao službene i odgovorne osobe koje znaju da je novac nenamjenski potrošen nisu prijavile počinjenje kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju, nego što je još važnije nisu niti pokrenuli postupak raskida kupoprodajnog ugovora koji su sami potpisali niti su bili prestali s plaćanjima državne potpore čime su u značajnoj mjeri mogli umanjiti štetu koju je trpio proračun. Prema tome, o čemu se ovdje radi? ovdje se radi o tome da su članovi vlade prije svega vlade Zorana Milanovića, a nakon toga vlade Tima Oreškovića i na koncu konca Vlade Andreja Plenkovića svjesno i namjerno oštetili hrvatski proračun za ogroman novac pogodujući ljudima koji nemaju nikakve veze s brodogradnjom niti sposobnosti da o njoj bilo šta promijene. Učinili su to vrlo dobro znajući da ih ovakav sustav pravosuđa i ovakvo državno odvjetništvo nikada neće progoniti iz razloga jer su ovisni o njima samima. To pokazuje koliko su duboke korupcijske veze u Hrvatskoj i u kakvom se teškom stanju nalazi hrvatsko gospodarstvo.

Gospodine ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege. Ja bih zapravo htjela govoriti djelomično povodom ovog izvješća koje nam je prezentirano apostrofirajući nekoliko točaka u njemu i razlike između potpora za pojedine segmente ili pojedine grane, pojedine djelatnosti u RH. Dakle od 11 milijardi i 419 milijuna kuna koliko je u grubo 11,5 milijardi kuna koliko ukupno iznose državne potpore ogromna većina se troši na ja bih rekla na nekakvo krpanje rupa u sadašnjosti. To krpanje rupa u sadašnjosti nije nešto što kažem sa omalovažavanjem. Potrebno je krpati rupe i tu su kolege puno govorile o brodogradnji. Danas to izgleda na jedan način, ali postoji još uvijek brodogradnja. Kada smo se suočili sa tom temom dilema je bila brodogradnja da ili ne u Hrvatskoj, da li će uopće opstati brodogradnja u Hrvatskoj nakon ulaska u Uniju i dosta smo se oko toga mučili da omogućimo uopće da brodogradnja opstane. Dakle ja ne govorim o tome sa omalovažavanjem, ali mislim da trebamo biti svjesni toga da je ogromna većina sredstava dakle od tih 11,5 milijardi ide na krpanje rupa i drži vodu dok majstori odu. Ima nekoliko stvari koje su zaista pitanje budućnosti, dakle nekakvo investiranje ne u to da se sada nekako preživi i zadrže radna mjesta, što je naravno sve važno, ali ima nekoliko segmenata koji su u ovim kategorijama djelatnosti koje dobivaju državne potpore su pitanje budućnosti. To su recimo istraživanje, razvoj, inovacije, to je usavršavanje, to je kultura i to je još jedna kategorija koja se čini se promijenio se način evidentiranja potpora pa se onda više ne pojavljuje u 2016. godini, a to je razvoj širokopojasnih mreža, dakle razvoj širokopojasnog interneta. Te četiri kategorije od tih 11,5 grubo rečeno ili 11 milijardi i 419 milijuna kuna zajedno dobivaju 148 milijuna. Dakle u subvencioniranje onoga što bi trebalo biti jedna vrsta investiranja u budućnost, istraživanje, razvoj i inovacije najviše od svega, ali apsolutno i usavršavanje jer usavršavanje je jedna vrsta obrazovanja na ono što već ljudi imaju obrazovanja za nove tehnologije, za drugačije tržište rada, za novi tip poslova odnosno radnih mjesta dakle nešto što je okrenuto budućnosti. Kultura po mom dubokom uvjerenju je ono što mi jesmo ili nismo. E sada od tih 11,5 milijardi na ta pitanja budućnosti ukupno se subvencioniraju djelatnosti sa 148 milijuna kuna. To je po mom mišljenju je nešto treba mijenjat, kažem treba mijenjat zato što to nije specifično za ovo izvješće 2016. To je tako bilo i prije i vidi se iz podataka da je bilo prije. 2014. je u nekim stvarima naročito u istraživanju i razvoju bilo ja mislim duplo više sredstava, ali 2015. je to već značajno palo. Dakle to nije nešto što se dramatično dogodilo 2016., ali ovdje upada u oči i zapravo je još i žalosnije ako ima tradiciju jer znači da kontinuirano ulažemo u krpanje rupa i kontinuirano ne ulažemo u ono i one koji mogu nositi budućnost. Potpore za istraživanje, razvoj i inovacije subvencije u 2016. iznose 10 milijuna kuna, porezne olakšice iznose 3 milijuna kuna, kako da kažem da nije žalosno bilo bi smiješno. Dakle to nisu nikakvi novci za tu vrstu djelatnosti. To bi trebalo dramatično mijenjat ako mislimo uhvatit bilo kakvi korak. Ranije je ministar na odboru govorio o projiciranim stopama rasta i o ovim dokumentima koji su danas prihvaćeni i raspravljeni na Vladi bez ovih elemenata mi nemamo šanse postić ambicioznije ciljeve. Potpore za usavršavanje 2016. subvencije 1 milijun, porezne olakšice 50 milijuna. Kultura 2016. subvencije 83,3 milijuna kuna. dakle širokopojasni Internet tu neću spominjati jer čini se da se on sada računa u okviru nekih proračuna jedinica lokalne samouprave ili na drugi način prikazuje jer inače u ovim tablicama širokopojasni Internet ima nulu za 2016. godinu. Ali koliko sam ovdje pročitala to se sada prikazuje na nekom drugom mjestu. I konačno suprotno onome što su kolege ovdje govorili, dakle brodogradnja iako je veliki potrošač subvencija nije najveći potrošač subvencija. Najveći potrošač subvencija u 2016. godini je radio-televizijsko emitiranje. Brodogradnja milijardu i 152 milijuna, radio-televizijsko emitiranje milijarda i 215 milijuna kuna. E sada, javna televizija i javni radio su silno važne stvari, ali ova kvaliteta s kojom smo mi suočeni u situaciji gdje niko više neće gledati tu javnu televiziju u situaciji gdje postoji ozbiljna konkurencija da ju ne spominjem ali koja je zaista gotovo sva, ne sva ima naravno bofla koliko hoćete, ali ozbiljna konkurencija koja je bitno bolja, bitno kvalitetnija, informativnija od te javne televizije gdje mi umjesto na istraživanje i razvoj, umjesto na kulturu, umjesto na usavršavanje odnosno obrazovanje, dajemo apsolutno najveće subvencije upravo tom radiotelevizijskom emitiranju, moralo bi nam dati za pravo da ovdje napravimo jednu zaista ozbiljnu raspravu o kvaliteti javnog servisa jer javni servis koji jede praktički pola ukupnih subvencija u RH, ne može biti ovako katastrofalan kakav je danas i prije svih brodogradnji, prije svega ostaloga to je jedno od velikih pitanja i velikih problema u cijelom modelu subvencija i financiranja. Mi plaćamo puno a dobijemo pod prihvatljivo i podprosječnu kvalitetu u tom segmentu, to je odgovornost Hrvatskog sabora. Naravno izvješće ćemo prihvatiti ali temeljem upravo ovog izvješća, mislim da nam se nameće zadaća da o tom javnom servisu koji subvencioniramo sa preko milijardu i 200 milijuna kuna godišnje počnemo ozbiljno razgovarat. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Žao mi je što je evo uvaženi ministre, šta je novim Poslovnikom u biti sve se odnosi kao monolog i to djeluje kao monolog i doslovno kolegice i kolege, ovo je vrlo mali broj što ne zaspu a vrlo je bitna tema i vidi se da je promašen bio ovaj Poslovnik i da jednostavno nije bio u razvoju parlamentarizma nego dodvoravanja onima koji bi trebali govoriti više o ovome. Vi ovdje možete slobodno malo zaspati jer jednostavno nemaju vam kad saborski zastupnici niti kroz replike niti kroz druge mogućnosti postavljati pitanja a vi znate da je ovo vrlo bitna tema. Vi znate, spomenuo sam i šta ću opet spomenuti i ono što me boli, to je brodogradnja, državna revizija iz godine u godinu upozorava da se subvencije za brodogradnju troše nenamjenski. Ja osobno ponavljam, nema ništa protiv subvencije brodogradnje, dapače, i više ali isključivo za brodogradnju i naravno da će sad doći Debeljak kad ne bude subvencija, otpuštat će ljude jer nemamo brodogradnje. Najkvalitetniji ljudi su otišli u druga brodogradilišta. Od varioca do inženjera. To je činjenica. Ponavljam, Njemačka kad je bila kroza gospodarska, Njemačka je subvencionirala auto industriju jer je bila manja potražnja, jednostavno se moralo otpuštati veliki broj radnika. Da bi opstali na tržište da njihovo gospodarstvo i ekonomski opstali i da bi bili jak, oni su to subvencioniralo i pokazalo se s pravom. Međutim činjenica je dasmo mi uništili brodogradnju, činjenica je da nas je Državna revizija upozoravala, činjenica je da ćete vi opet pod pritiskom tih gazda koji su trošili milijardu i pol kuna novca u splitskom brodogradilištu u drugom smjeru a ne za brodogradnju jer su nalozi za gradnju brodova prazni, ugovor nije ispoštovan, da će sad kad se budu otpuštali radnici ići pritisak prema vama i vi ćete opet ministre, podleći pritisku jer je već kasno i sad je već kasno, već prije godinu i pol, 2, 3, 4, kako se upozorava od 2014. već kako je preuzeo novi vlasnik, Državna revizija, vi ste to malo prikazali daje to točna informacija i to možemo svi provjeriti, mi kolege zastupnici kad je rasprava. Radi se o ogromnom novcu, 11,4 milijarde kuna, znači povećanje u odnosu prije ovog izvještajnog razdoblja. Radi se o ogromnom novcu. Subvencioniramo poljoprivredu, 5 milijardi kuna u poljoprivredi i ribarstvu. Dok nismo subvencionirali, imali smo 64 000 proizvođača mlijeka i 70% domaćeg pokrivali smo tržišta. Otkad subvencioniramo imamo obrnuto, imamo 4600 proizvođača mlijeka i 30% domaćih osigurali smo tržišta a 70% uvozimo. Gdje mi dajemo novac? A Državna revizija nas upozorava, ja sam osobno pitao i premijera i ministricu Dalić, i vama sad govorim ministre da novac odlazi tko zna gdje. To je vidljivo u slučaju poticaja za Agrokor. Pa evo onaj novac iz EU fondova.

Zbog toga izumire selo jer ovdje je nejasno da rastu potpore a da nam propada poljoprivreda. Što se tiče, rekli ste ribarstvo, također, i taj dio je sporan. Mi nemamo ribarsku flotu. Mi ne podupiremo naše ribare. Dok nam strane ribarske flote, većinom talijanske u našim vodama doslovno oru podmorje, izlovljavaju gdje god hoće i gdje god žele. I imaju ogromnu dobit što u našem Jadranu love ribu. Zbog čega? Nemamo hrabrosti. Nemamo hrabrosti proglasiti isključivi gospodarski pojas, nemamo hrabrosti ove pare uložiti gdje treba uložiti ovaj novac. Nije mi jasno da raste potpora ribarstvu a nikad gore nije našim ribarima. Gdje taj novac odlazi? Da li je odlazio samo u Agrokor, nije samo Agrokor. Ne znam tko se sve sad bavi na Jadranu ribom, to bi trebilo izaći taj, naravno da bi trebao biti taj Registar. Još jednom ponavljam, nemam ministre ništa protiv sektorskih potpora, ciljanih potpora. Ali, ako je za brodogradnju, za brodogradilište Split, onda neka gradi brodove, a ne vi od straha u Vladi jer će on kazat da će otpuštat radnike, vi im dajete pare za njihove hirove, da radi sebi jahte, a ne brodove koje bi trebao, koje je ugovorom potpisao. Sad, kad otpuste radnike, vi ćete biti opet u problemu. Oni će vam sad prijetiti gazde škvera da će otpuštati radnike, vi ćete opet dat potpore bez obzira što neće ulagati u brodogradnju, a brodogradnja znamo što znači za gospodarsko razvoj poglavito Dalmacije, ali i cijele Hrvatske. Koliko je tu vezano kooperanta, kolika je ta cijela priča vrlo bitna. Još jednom bi vas upozorio i na ovo što je rekla kolegica Pusić. HRT ima potpore kolegice Pusić, ali on je PR premijera Plenkovića u ovom trenutku, a prije bivšeg premijera. Ima potpore. Pogledajte samo na koji način funkcionira javna televizija. PR ministara u Vladi, između ostalog i vas i premijera. To je činjenica. Vrlo teško tamo može doći netko oporbeni i imati drugi stav, vrlo teško. Znači, HRT javna televizija je PR, tako da mi je žao šta te potpore koje dajemo iz proračuna nije stvarno javni servis nego PR. U isto vrijeme dok dajete potpore Debeljaku i ostalima za brodogradnju, a ne troše novac, isti ti radnici ili radnice, ponovit ću Dalmatinke ili Dalmacija vina ili Konstruktora, svih tvrtki koje su propale, vi se bojite i ne želite da im oprostite potraživanja ministarstva i države da dobiju zarađenu plaću, a radi se o minornim iznosima. U slučaju Dalmatinke, to je nekoliko miliona kuna. Da te žene, tih 300 žena koje 9 godina čekaju svoju zarađenu plaću ne mogu dobiti. E, a zato će Debeljak pritiskom na vas da će otpuštat ljude opet vas prisiliti da dobije potpore i da taj novac troši li kao što je prije radio Todorić. Sada ja ga ne želim spominjati, sad ga svi napadaju, ali mi smo govorili o njemu dok nije bilo baš moguće. To je činjenica. To je činjenica da ne smimo ovoliki iznos novca, ne znam gdje ga dajemo. I za kupovinu isključivo socijalnoga mira, to je činjenica i o ovim stvarima sam govorio u ... [[Govornik se ne razumije.]] , ali očekujem od vas, pošto je stvarno uspavanaka, vidim da će kolege zaspati, možda ja imam malo jači glas pa ih malo trgnem iz polusna. Vidim kolega moj ... [[Govornik se ne razumije.]] je se trgnuo u jednom trenutku, činjenica da smo od Sabora napravili jedan monolog, očekujem da će mi dati repliku bar da upitate nešto. Pa nisu Vlada i premijer faraoni. Ne smije od parlamenta dozvolit, ako su nam zabranili govoriti, ako su nam zabranili da imamo replike, ako su nam zabranili, ministre, pa bar vi izađite češće za govornicu jer vama je se pogodovalo Poslovnikom, vi morete kad god želite. Mi saborski zastupnici ne smijemo od vas, vi ste stavljeni u stakleno zvono, vi ste ucelofanjeni i ova pitanja, ja bih volio da odgovorite na ova pitanja. Jer nas državna revizija upozorava, nas je narod izabrao, a Vlada proizlazi iz Sabora. 11 milijardi kuna za poljoprivrednu industriju uglavnom otišlo, a nikad gora poljoprivredna industrija, nikad gora. Pa ne morete vidit jedne krave više odavdje do Sinja. Pa kome dajte pare? Ovo nije čak ni vic, ovo je priča, smiješna, ovo je priča da hrvatska država daje 11,4 milijarde kuna potpora, 55 milijardi u poljoprivredu, a poljoprivreda nikad gora. Dok nije bilo potpora, puno je bolja bila proizvodnja.

Evo, želja vam se ispunila, imate više replika.

Ne bih se složio predsjedavajući, s vama. Nemamo nikakve rasprave jer se praktički na izlaganja klubova ne može replicirati, onda trebamo čekati pojedinačne rasprave da bismo uopće mogli replicirati kolegama, nešto reći ovdje, tako da mislim da je rad Sabora puno lošiji od promjene Poslovnika koju ste vi nametnuli, a upravo zato sam replicirao kolegi Bulju jer je on zaželi da mu netko replicira kako bi mogao ove stvari koje je ovdje iznio tijekom svog izlaganja još više potencirati. Govorio je o stvarnim problemima i situaciji da su razne potpore davane, da praktički nisu ispunile svoju svrhu i cilj zbog kojih je država se odlučila ići u tom smjeru od brodogradnje, stočarstva, poljoprivrede pa nadalje. Isto tako imamo tu i puno nepravilnosti o kojima je kolega Bulj u više navrata govorio, a evo, ja vidim da mi je isteklo vrijeme za rasprava pa očekujem da mi kolega Bulj odgovori na ovu moju reakciju. Evo vidite kolega da imate vremena za kvalitetnu raspravu iako kršite Poslovnik, pustimo da to radite. Odgovor na repliku, poštovani kolega Bulj izvolite. Kolega Grmoja, u ovome slučaju niste vi prekršili Poslovnik nego predsjedavajući koji vas nije upozorio. Zaista ovdje kada govorimo o procesima demokratskim, ovaj Parlament je postao uspavanka, kazalište. Jednostavno monolog, izlaza nema uopće više mogućnosti nikakvih debata. Ja znam da je kolega Borić malo nervozan, dobacuje iz klupa, znam da ste uspjeli u svom naumu, znam da ste uspjeli da ovaj Parlament bude uspavanka, da ministri ovdje doslovno spavaju i lagano mogu slobodno dozvoliti još i da se mogu pušiti cigarete, može zapaliti i smijati se nama saborskim zastupnicima.

Završili ste, isteklo vam je vrijeme da ne kršimo Poslovnik kako vi kažete. Izvolite. Hvala. Uvaženi kolega Bulj, dakle ministar nas pozorno sluša, to mi je drago. Gledajte ministar bi mogao biti Eliot Ness hrvatskih financija. Kada upozoravamo za područje javne nabave, možemo tako upozoriti i područje ugovaranja poslova jer kooperanti, dobavljači ne dobivaju novac koji su zaradili. I upravo to je problem, Treći Maj, Uljanik brodogradilište i Uljanik grupa puna knjiga narudžbi. Nema porinuća brodova. Zašto? Jer umjesto da se plaćaju dobavljači, da se plaćaju kooperanti transakcijama prebacuju novac unutar povezanih društava. Mali Agrokor. I šta se onda događa? Dobavljači ne žele isporučiti robu, nema porinuća broda, plaćaju se penali i svi gube.

Industrija na nikad nižim granama. Ja sam se uhvatio brodogradnje, slično je i u cestogradnji, nemamo mi više jakih tvrtki, zbog čega, to je sada pitanje opet kakve smo politike vodile, građevinske tvrtke nego će nam raditi, nemam ništa protiv nikoga, Kinezi će nam raditi, imali smo mi strašno dobre Vijadukt, imali smo puno dobrih tvrtki koje su propale. Činjenica da ove potpore, milijarde nisu odlazile gdje su trebale odlaziti. To je činjenica i to je ministar djelomično i priznao odgovor na moju repliku.

kolega Bulj na odgovoru. Izvolite. Poštovani kolega Bulj, ja mislim da bi mi ovdje trebali isključivo argumentirano raspravljati, sada raspravljamo o izvješću za 2016. godinu i teško je tako kasno nešto, biti previše pametan. Ali sigurno je da kada revizija upozorava da se nešto nenamjenski troši da je to jako kasno, da je to barem godinu i pol dana kasno. To znači da mi nemamo instrumenata koji kontroliraju novac koji je dan za neke namjene, odnosno za postizanje određenih ciljeva. Ja vam mogu reći moja iskustva iz pikanterija iz Italije, nema ni jednog eura, ni jedne lire subvencija. Poslovodstvo odluči koju će tehnologiju kupiti i to mu država po povoljnim uvjetima kupi. Odgovor, kolega Bulj, izvolite. Kolega Hrelja, slažem se već što se tiče brodogradnje 2014., kako su … [[Govornik se ne razumije.]] 2015., 2016., 2017., iz godine u godinu se ponavlja izvješće državne revizije. Ja se slažem s vama da je kasno reagirati sada. Ali ja vas sad evo uvjeravam pred ministrom da će i dalje davati potpore za brodogradnju a neće se graditi brodovi. Oni se moraju dodvoravati naše politike tim, ne znam ali kada se radi o radničkim pravima u stečaju, ako im treba država oprostiti barem porez da oni dobiju dio svojih plaća, kao što je slučaj radnika, Dalmatinke ili Dalmacijavina ili nekih drugih e to ne može, e ali dodvoravanje Debeljaku, Todoriću i sličnima e to može.

Hvala lijepo poštovani kolega Bulj. Zajedno smo bili raspravljali o poreznoj reformi, zapravo tada i vaše područje i moje područje, izgubili jedan dio za koji smo se snažno zalagali a to su potpore koje su imali naši poduzetnici i naši građani, zapravo to su bila porezna oslobođenja. Nažalost evo došlo je do situacije gdje ministar je izjednačio u biti cijelu Hrvatsku, dobili smo neke druge mjere, međutim to ne nadoknađuje ono radi čega određeni poduzetnik kod nas i htio zasnovati proizvodnju. Što sada reći? Ja bih rekao da u biti, više bih volio da se razmisli sad, priprema se novi Zakon o Vukovaru gdje bi bilo značajnije oslobođenje i za potpore one de minimis male vrijednosti. Možda bi bilo dobro da se prihvati da sva područja su isto stradala u radu, da smo puno nas bili okupirani da većina zaslužuje tu priliku da budemo jednaki. Slažem se kolega, dali smo amandman, amandman nije prihvaćen jer činjenica da u nerazvijenim područjima bilo ratom obuhvaćeni a većinom su ruralna područja ratom bila obuhvaćena, da bi trebali biti oslobođeni poduzetnici imali potpore ili pogodnosti u nerazvijenim područjima, da opstanu, da rade i da se otvaraju radna mista. Na to Vlada nije pristala, a ovaj novac da je samo dio usmjeren za potpore da se od ovoga novca za potpore ili oslobođenja poduzetnicima, zasigurno to bila bi najjača demografska mjera jer zasigurno puno je teže biti u dalmatinskoj zagori, Lici poduzetnik, skuplji su troškovi, veći su troškovi nego što je u Dalmatinskoj zagori ili kod vas u Slavoniji.

Kolega Bulj, apsolutno se slažem da su državne potpore krivo usmjerene jer kad vidimo činjenicu da 150 ljudi dnevno odlazi iz Hrvatske, da je gospodarstvo na najnižim stopama, kažemo da gospodarskim rastom mi zaista rastemo, ali ne rastemo kao naše susjedne zemlje koje maltene imaju dupli gospodarski rast. Poljoprivreda, ne znam za Slavoniju, znam za Dalmatinsku zagoru da mnogi poljoprivrednici ostavljaju svoje njive i oranice neobrađene i apsolutno se slažem što se tiče potpora u gospodarskom sektoru da bi gospodarstvenici ruralnog područja, prije svega Dalmatinske zagore, Like, Gorskog Kotara i dijela Slavonije trebali imati znatno veće potpore, odnosno trebalo bi im Ministarstvo financija dodjeljivat nagrade da uopće otvaraju proizvodne pogone i zapošljavaju ljude jer ne može gospodarstvenik ruralnog područja plaćati isti kilovat snage struje HEP-u kao što plaća gospodarstvenik u centru Zagreba, plaćat Hrvatskim vodama namete isto kao što plaća gospodarstvenik u centru Zagreba ili Splita. Zahvaljujem kolega Pranić. Slažem se s vama. Ja sam, danas je bilo lipo kad ste vi, lipo je bilo kad ste doneli jagode iz Vrgoračkog polja sa OPG-ova, evo ako je šta ostalo da donesete ministru da ih proba, taj miris, nisu kineske, nego domaće, domaći proizvod, ali me žalosti što od ovih potpora biti navodnjeno Sinsko polje, niti Vrgoračko, niti Imotsko, niti Drniško, niti Kninsko, niti koga briga za tim. To bi bila kvalitetna potpora, no jedino što zna država, Hrvatske vode, naravno, država, zna naplaćivati, zna jedino naplaćivati od ljudi za ništa ubirati novac, nit su kad očistili kanal, nit su kad ošli u Sinjsko polje, vrlo malo, nit okolo. Znači cijeli sustav potpora je krivo usmjeren, ministre probajte Vrgoračke domaće jagode, dođite u Sinj pa probajte naše proizvode, tu ulažite, zaboravili ste te krajeve, dajete potpore od onih kojih se bojite ili su vas oni financirali da budete na ovom položaju. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja bih u svojoj raspravi akcent stavila na potpore na razini jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave, to su potpore o kojima i najviše znam i najbliže su mi. To su one tzv. dobre potpore o kojima je govorio i ministar, tzv. horizontalne potpore. Naime, možemo iz izvješća vidjeti da su državne potpore u 2016. u odnosu na 2015. porasle za 15,6%, dok su u odnosu na 2014. povećane za 27,6% Međutim, kad gledamo potpore jedinica područne, lokalne, regionalne samouprave, tu vidimo da ima tendenciju smanjenja, znači u 2016. su manje za 33,7%, odnosno 2015. u odnosu na 2014. također bilježi pad od 23,2% Kad govorimo o potporama malih vrijednosti, tu možemo vidjeti također povećanje, međutim koliko su točno bilježile povećanje, odnosno smanjenje županija, općine i gradova teško je vidjeti, osim da je taj ukupni iznos 201 milijun kuna. Ja bi ovom prilikom apelirala na gradonačelnika, općinske načelnika, župane, također vijećnike općinskih gradskih vijeća i županijskih skupština da je i njihov zadatak utjecati na povećanje rasta i razvoja gospodarstva svog kraja, odnosno poduzetništva. Znamo da je poreznom reformom milijardu i pol kuna dodijeljeno upravo jedinicama lokalne i područne, regionalne samouprave i očekujem da će vijećnici, odnosno članovi skupštine, gradonačelnici, načelnici, bar dio tih sredstava usmjeriti upravo na poticanje gospodarstva i poduzetništva svog kraja. Odmah bih rekla da ne očekuje se da to naprave sve jedinice lokalne samouprave jer brojne jedinice nemaju tako dobro stanje u proračunu, međutim ima onih koje imaju puno bolju situaciju i za očekivat je da taj novac bude usmjeren na potpore. U 2016. godini grad Vodice je samo za potpore male vrijednosti izdvojio 868 000 kuna. Naime, prepoznali smo što je to na našem području potrebno, što bi željeli zadržati, odnosno motivirati naše poduzetnike pa tako smo imali potpore obrtnicima, vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, nadalje onima koji proizvode proizvode sa oznakom hrvatskog otočnog proizvoda, nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Veliki problem u našim turističkim naseljima je sezonsko poslovanje, tako da smo za svoje smještajne kapacitete, hotele, koji se odluče raditi cijelu godinu, njih smo oslobodili plaćanja komunalne naknade od studenog do veljače. Nadalje, na otocima gdje također poslovanje otežano, oslobodili smo ih plaćanja komunalne naknade za sve one trgovine prehrambenom robom, kao i ugostitelje. Vlasnici poslovnog prostora koji žele rekonstruirati svoje prostore također su oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Nadalje, kad je u pitanju porez na potrošnju, grad Vodice je za 50% smanjio porez na potrošnju svim svojim ugostiteljima, osim onima koji posluju tijekom srpnja, kolovoza i rujna, kako bi na neki način im olakšao u zimskim mjesecima poslovanje, omogućio gostima i građanima nešto nižu cijenu. Također subvencioniramo i kamate na kredit za određene djelatnosti kao što je poljoprivreda i proizvodnja. Vjerujem da ovakve, ove mjere sigurno su potpora poduzetnicima, ali isto tako nisu trošak grada već na jedan drugačiji način mogu stimulirajući svoje poduzetnike omogućiti da rade npr. u zimskim mjesecima jer kao što vidite, niz mjera je upravo napravljen kako bi omogućili rad tijekom čitave godine, kako bi gost koji u Vodice dođe ne samo ljetnim mjesecima, mogao vidjeti nešto više, nešto drugo doživjeti nego kad su Vodice u zimskim mjesecima mrtve i time na drugačiji način ponovno donio prihod i gradskom proračunu i turističkoj zajednici, bilo da se radi o boravišnoj pristojbi, bilo ponovno o tom porezu na potrošnju, porezu na dohodak, time sigurno naš poduzetnik će olakšati svoje poslovanje da može biti redoviti platiša, da može zadržati nekakvo radno mjesto ili kao što sam rekla, raditi čitavu godinu. Evo, još jedanput apel gradonačelnicima, načelnicima, županima i njihovim skupštinama odnosno vijećima da milijardu i pol kuna koje je novom poreznom reformom iz državnog proračuna Vlada RH odnosno odlukom ovaj Sabor preusmjerio na jedinice lokalne i područne samouprave bar dio sredstava i oni proslijede putem potpora svojim poduzetnicima i gospodarstvenicima. Imamo nekoliko replika. Ante Pranić, izvolite. Kolegice Branka, govorili ste da gradovi i općine bi trebali pomoći razvoju poduzetništva, više se bazirati na otvaranju novih ... [[Govornik se ne razumije.]] radna mjesta, ali imate jedan paradoks da za gospodarske zone na području RH novo otvorene, znači infrastrukturne, omogućeno je samo 70 miliona kuna za sve jedinice lokalne samouprave.

Odgovor, kolegica Martinčev. Izvolite. Kolega Pranić, kad su u pitanju poslovne zone, onda imamo i primjer, imam primjer i iz svog grada, naime, sve one poslovne zone koje nisu aktivirane na vrijeme nisu više mogle dobiti sredstva iz državnog proračuna. Međutim, cilj nam je svima povući što više sredstava iz europskih fondova.

Slijedeća replika, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolegice, ono što je dobro, triba podržati. Zakon o jedinicama lokalnih samouprava sam podržao, međutim da bi to sad kasno ono što je se uzimalo, o tom -potom. Ali je činjenica da zbog toga nisam glasovao za proračun kad sam bio dio većine jer to nije htio ministar tada da uradi. Znači, na proračunu, to je bio dogovor. Poslije je to prihvaćeno i ja sam to podržao. Ja nemam s tim problem, ali je problem kad vi govorite o Vodicama, znam, primorski grad, meni je drage Vodice, ali kad krenem prema Drnišu u vašem zaleđu, kome služi uopće, mislim dijelom i nacionalni park, vi ste to spominjali, gdje odlazi novac? Pa Drniš vam je proglašen razvijenim, znate li vi to? Jeste li vi svjesni, ja sio u auto, nigdje nikoga, pa čak ni mačke, uopće nema miševa. Nemaju šta loviti mačke. Pa Drniš je proglašen razvijenim gradove. On u natječaju, kad je natječaj za potpore nema prednost ili bilo koji projekat. Izvolite. Kolega Bulj, istina je da je grad Drniš spao u one iznad prosječno razvijene i zbog toga je izgubio brojne potpore, ali vjerujemo da će se novim zakonskim prijedlogom o brdsko-planinskim područjima ta nepravda ispraviti, da će onih 6% od ulaznice koje je dobijao grad Drniš ranije, a sada izgubio jer spada u razvijene, ponovno vratiti gradu Drnišu i da će se jedna posebne mjere i politika prema Dalmatinskoj zagori voditi kako bi taj kraj oživio jer je nepravedno da su nekakve mjere preskočene, a imamo svakodnevno primjer iseljavanja iz tog kraja. Izvolite. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev, što se tiče potpora koje ste davali kao grad, ja mogu samo pohvaliti. Zapravo, to je i funkcija grada i prepoznavanje problema koji postoje u jedinici lokalne samouprave gdje obnašate dužnost, stvarni iznos za mene respektabilan gledajući da općina u kojoj sam bio načelnik 600 tisuća kuna izvornih prihoda ima. Tako da u biti, u okviru toga smo uspjeli nešto za poljoprivredu izdvojiti. Naravno da je konstanta očuvanja toga problem. Ali ću samo reći, znači, od tih 600 tisuća kuna, prethodni koji je bio iz vaše stranke je uspio i to pokupiti za vlastitu potrošnju. I ako državno odvjetništvo dokazalo je 90 tisuća kuna da je potrošio na razno-razne stvari i osudilo ga na uvjetnu i da HDZ nikada ni lokalno kod mene, ni jednu riječ nije rekao da osudi takav postupak, a ono što je bilo jedno ključno, mene su radi toga razapeli i općina nije dobila ni jedne kune od Vukovarsko-srijemske županije. Kolega Panenić, ono što ja mogu reći, da osuđujem kriminalnu radnju iz koje god stranke dolazi. Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovani kolega Josip Križanić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. S obzirom na opsežnost izvješća o državnim potporama, ja ću se fokusirati na potpore u poljoprivredi jer i moji prethodnici su već govorili više o drugim potporama. Dakle potpore u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju sadržavaju dva segmenta, izravna plaćanja, tu je osnovno plaćanje, željeno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezane potpore i potpora za mlade. I druga, to je mjera ruralnog razvoja. RH je potpisala pristupni ugovor sa EU o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja je jedna od najznačajnijih područja djelovanja, institucija EU, kako u pogledu količine propisa koji reguliraju to područje, tako u pogledu udjela u proračunu EU. Primarna je svrha istodobno osigurati stabilnu opskrbu kvalitetom, sigurnom hranom za stanovništvo po pristupačnim cijenama i odgovarajuće prihode za poljoprivrednike koji ujedno omogućavaju modernizaciju i razvoj poljoprivredne proizvodnje. Potpisom ovog ugovora, a vezano uz poglavlje 11 poljoprivredna i ruralni razvitak, RH se obvezala osigurati sredstva za isplatu izravnih potpora i … [[Govornik se ne razumije.]] ruralnog razvoja u kombinaciji sa sredstvima EU koja se postepeno uvode u potpore o poljoprivrednom i ruralnom razvoju. Htio bih pojasnit našim građanima, jednostavnim rječnikom, što su to potpore u poljoprivredi i čemu oni služe jer se nameće u medijima mišljenje da poljoprivrednici dobivaju poticaje. Oni ništa ne dobivaju, već im to pripada sukladno navedenim sporazumima sa EU za proizvedene poljoprivredne proizvode, da bi oni bili konkurentniji i čim jeftiniji potrošaču, ali konkurentniji u EU na svjetskom tržištu, dakle poticaji su ukalkulirani u cijenu koštanja. Napominjem da EU poljoprivrednici dobivaju pune poticaje i to već duži niz godina te isplata pune omotnice za opstanak naše poljoprivredne proizvodnje od presudne važnosti. Važno je i pojednostaviti i prilagoditi zakone i podzakonske akte kako bi našim poljoprivrednim proizvođačima osigurali maksimalno povlačenje svih raspoloživih sredstava iz EU. Tako primjerice Pravilnik o osiguranju usjeva i stoke mora biti maksimalno elastičan, jer svaki poljoprivredan može po gospodarstvu povući 75 000 eura, to je preko 500 000 kuna bespovratno iz mjere ruralnog razvoja EU gdje je maksimalni iznos potpore 75%, a minimalna šteta mora biti 20% To je sve sada posloženo, međutim prošle godine to nije bilo tako i ostalo je puno novaca u proračunu koja nisu povučena. Prošle godine je pravilnik bio loš i ove godine se to popravlja, dakle nadamo se da će ove godine povlačenje iz ove mjere biti puno, puno bolje. Nadalje, mjera dobrobiti životinja, tzv. nadstandardi o uzgoju se tek sada radi, mora biti prilagođen našim stočarima da povuku čim više sredstava. Druge članice, npr. Finska, povlači iz ove mjere primjerice 300 eura po krmači za dobrobit životinja što znači da veterinarsku skrb, hranu, držanje životinja godišnje, što znači da mi bogatom Finskom seljaku svake godine remontiramo svaku krmaču. Nadalje želim reći da o razno raznim skrivenim subvencijama, kakve uživaju poljoprivrednici u EU ne govorim, od cijene zakupa zemljišta, legalizaciji, a do povlaštene struje iz bioplinskih postrojenja. Naši poljoprivrednici, imali smo danas tematsku sjednicu na tu temu, upravo imaju problem sa zbrinjavanjem gnojnice, sukladno o nitratnoj direktivi, a nisu dobili mogućnost njenog zbrinjavanja u bioplinskim postrojenjima po povlaštenoj cijeni, kao što su to neke druge dobre, primjerice vjetroelektrane, već su dodijeljene špekulativne kvote za nepostojeće firme kojih 20 megavata treba hitno staviti u funkciji pravih aktivnih stočara koji na gospodarstvu proizvode najmanje 70% sirovine i gnojevke.

Osobno bih bio sretniji da ti poticaji mogu biti vezani uz jedinicu proizvoda, a ne uz jedinicu površine pa bi njima poticali kvalitetu i količinu, u tom bi slučaju poljoprivrednik itekako bi zainteresiran kolika će mu biti proizvodnja kad bi se ona stimulirala visinom poticaja, ali to je znamo nemoguće jer je to već ispregovarano. Važno je napomenuti da je izuzetno dobro što se zadnjih godina poticaji isplaćuju točno na vrijeme, znači akontacija na jesen, poticaji pred sjetvu u ožujku i poravnanje u svibnju. Na taj način poljoprivrednici mogu računati i planirati svoju poljoprivrednu proizvodnju i kalkulacije. Moram reći to, da još uvijek nemamo, a što je nužno, pregled isplaćenih poticaja, tako da poljoprivrednik dobi šifru na račun, ali nikad nije siguran je li dobio puni poticaj za poljoprivredu ili za rasplodne krmače ili primjerice za … [[Govornik se ne razumije.]] apeliram na resornog ministra da pod hitno promijeni, kao što je obećao te izvide te apeliram i na Vladu da za maksimalnim izdvajanjem za potpore iz nacionalne omotnice. Omotnica potpore je imperativ bez koje nema konkurentne poljoprivredne proizvodnje kao investicija kroz mjere ruralnog razvoja te su neisplative bez punog iznosa potpora. Poljoprivreda i prehrambena industrija su strateško i nacionalno pitanje, stoga treba postojati politički koncensus svih aktera kako bi trendovi krenuli u pozitivnom smjeru, a RH osigurala samo dostatnost u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, te omogućila demografsku revitalizaciju ruralnog prostora, nacionalu sigurnost kroz zdravstveno stanje, životnu vitalnost i radnu produktivnost nacije. Imamo nekoliko replika, prva replika poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Kiržaniću u svojoj raspravi rekli ste da neki sumnjaju u naše poljoprivredne proizvođače i zašto oni to dobivaju potpore, pa ispravno ste rekli, da Hrvatska je članica EU koja ima zajedničku poljoprivrednu politiku i kroz njenu provedbu jer su i direktna plaćanja po hektaru i to je zajednička poljoprivredna politika, ne možemo mi to mijenjati. Ali on što možemo mijenjati da se kvalitetnija kontrola radi raspodjele tih sredstava unutar RH i kroz direktna plaćanja i kroz programe za ruralni razvoj gdje smo vidjeli da je bilo niz nepravilnosti i da slijede i određeni sudski procesi a ono što je loše da kroz programe ruralnog razvoja smo mi otvorili mogućnost da okrupne poljoprivredni proizvođači svoj posjed ali u međuvremenu je i narasla cijena i opreme i repromaterijala i tu nismo dovoljno učinili da ih zaštitimo i bojim se da će opet doći u situaciju kao i kroz operativne programe, da je veći dio tog novca završio kod dobavljača opreme i drugih materijala a ne u korist podizanja proizvodnje. Hvala vam kolega Vlaović na ovoj replici, sigurno da je tu vrlo važna kvalitetna i transparentna i razvidna objava svih onih koji su dobili poticaje i svih onih za što su točno dobili poticaje.

A što se tiče ruralnog razvoja i sredstava dodjele za ruralni razvoj, znamo točno kakve su bile politike prije i na koji način su se umjetno stvarali uvjeti, mislim da su ta vremena iza nas i da se to više neće događati upravo stoga što će sve biti transparentnije. Zahvaljujem na odgovoru, kolega Križanić. Poštovani kolega Križanić, spomenuli ste naknadu zapravo obeštećenja u okviru elementarnih nepogoda koje nas pogađaju i tu se postavlja i ključno pitanje, mislim da tu imamo i suglasnosti Ministarstva financija oko toga da ovaj model koji je do sada bio, gdje se 20 milijuna ili ovo što je bilo 100 milijuna treba rasporediti na par milijardi kuna štete, jednostavno je neprihvatljivo. No to je potpora koja kada se raspodijeli na toliki broj gospodarstava koji su oštećeni u brojnim elementarnim nepogodama vidimo da jednostavno izgubi svaki smisao. Jer neki dobivaju stvarno minorne iznose i to je mjera koja možda dobro zvuči kada kaže Vlada je podijelila 20 milijuna kuna ili 100 milijuna kuna međutim onaj konačni krajnji ishod koji dobije korisnik on sigurno ne može pomoći niti jednom jedinom poljoprivrednom gospodarstvu niti onom koji možda bavi se nekom drugom djelatnosti. Kolega Panenić i vi i ja, vi ste bili prije mene predsjednik Nacionalnog povjerenstva za elementarne nepogode i znate i vi i ja vrlo dobro da država nikada ne može omogućiti dovoljno sredstava da bi se sve elementarne nepogode pokrile iz državnog proračuna. Intencija je da se čim više poljoprivrednih površina a onda i stoke osigura. Imamo sada idealnu priliku, novi pravilnik je stupio na snagu, rekao sam već 500 tisuća kuna po jednom gospodarstvu može se povući bespovratno 75 tisuća eura što je izuzetna prilika da si svi koji se ozbiljnije bave poljoprivredom osigura poljoprivrednu proizvodnju jer bez osiguranja ozbiljne poljoprivredne proizvodnje neće biti. Prednost je to što se sada može nakon 30% uplate osiguranju država refundira ostatak, direktno osiguranju plaća ostaje 70% Prelazimo na sljedeću raspravu. Kolege Marasa nema. Sljedeći se za raspravu prijavio kolega Panenić, izvolite. Mislim da i ovo izvješće kao i svako koje će biti vezano za potpore otvara pitanje koje kada pogledamo sažete podatke o tome zapravo kuda potpore idu, na koji način one se valoriziraju i koje mi koristi imamo kao društvo. I naravno da svako to izvješće i otvara brojna pitanja koja su i problematična. Značajan dio i Ministarstva gospodarstva i one su trajale i određeno vrijeme i nažalost kada sada sad se vratimo nakon svih tih godina u gledamo rezultate gdje danas piše u Brodosplitu da dolazi do otpuštanja radnika, onda se pitamo da li smo mi dobro pratili tu provedbu. I uvijek uspijemo napraviti situaciju u kojoj netko propituje da li onaj osnovni temeljni ugovor koji smo dali nekome naše potpore, da li je on izvršio svoju funkciju, da li je on dovoljno biti konkretan, da li je bio dovoljno formaliziran na način da ne može se dvojbeno tumačiti niti jedna stanka u njemu. Ali vidimo da postoje specijalisti koji okrenu i dobru namjeru određene potpore da ona postane prihvatljiva i u onome smjeru u kojem je otišla a da to jednostavno danas je očit problem. Kada govorimo o potporama u poljoprivredi, svjesni smo da, pogotovo evo sada u vremenu kada dolazi do revizije zajedničke poljoprivredne politike da će doći do smanjenja, smanjuje se obujam prvoga i drugoga stupnja, pitanja se otvaraju, otvaraju druge zemlje članice EU, da li one mogu nadoknaditi tu razliku. Naravno da nama kao državi ne odgovara jer još uvijek nismo dosegli onaj udio sufinanciranja EU a ne da još dajemo i naša sredstva.

Danas je evo na tematskoj sjednici predstavnik bio iz Austrije koji je rekao 17% oni odvajaju u poljoprivrednoj proizvodnji za izravnavanje, znači prvi stup, drugi stup, izravnavanje. Odmah je ono pitanje ok, a šta je to točno izravnavanje. Sve moguće mjere koje Austrija prepoznaje da može na jedan lijepi prikriveni način pomagati svoje poljoprivredne proizvođače na depriviranim područjima koja trebaju takvu pomoć. I onda je teško objasniti da, evo u izvješću čitamo skoro jednu i pol milijardu kuna … [[Govornik se ne razumije.]] je osigurao za obnovljive izvore energije i da se to većinom prelilo u neopravdane troškove, neopravdane profite tvrtki koje sa onim kapacitetima koji će pružiti obnovljivim izvorima energije, nisu opravdale da je to maksimum koji se mogao ostvariti. Vidimo da je i smanjivanjem tih potpora, otvorio se prostor gdje je još uvijek bilo interesa. I onda smo završili u situaciji da su nas potpore sada za obnovljive naknade opteretile građane, opteretile naša poduzeća, blokirala cijeli sustav da jednostavno već od početka 2016. stojimo i ne možemo razriješiti ono što je gospodin Vrdoljak, tadašnji ministar, sada dio vladajuće većine, svojim djelima napravio. I još uvijek smo spremni propitivati dal je to ispravno, sigurno kako će ispasti kod nas kad to pravosuđe obradi, sve će biti ok. To je najbolji će bit potez koji smo napravili, a građani kad plate, vjerojatno su naučili da moramo sve tako plaćati. Evo pratim danas i program, nacionalni program reformi, što je osnov? Nisu to samo potpore ono što nekom daješ, nego i ono što nekoga oslobodiš. Pratio sam upravo pitanje neporeznih davanja tzv. parafiskalnih nameta koja, bila su prošle godine definirane 20% da će smanjiti od 2017. do 2019., nestalo je 20%, postoji još uvijek neke mjere koje će se poduzet, ali nema više 20% Pa ne može ni biti kad samo pola milijarde je porasla obaveza za naknadu za obnovljive koje je ministar Ćorić, onako da kažemo, vrlo jednostavno pustio, bez puno propitivanje, bez pritiska upravo na one koji su svojim djelima to prouzročili. Svi samo gledaju centralnu državu. Država mora sve riješiti, ali onda vas pitamo, da li netko brani bilo kojoj općini, gradu, županiji, da ona svojim mjerama pomaže gospodarski razvoj? To nigdje ne stoji. Ali vjerujte mi da ovakvih primjera što smo vidjeli sada u ovom izlaganju što je bilo, gdje se izdvajaju značajna sredstva, ima relativno malo. Ono što se često susreće, a to bi trebalo isto tako izrazit, malo potražiti ono odgovore, da se potpore dodjeljuju mimo programa te potpore koje idu za malo, srednje poduzetništvo, za poljoprivredu, ne idu kao programski paketi odobreni od strane resornog Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, nego dodjeljuju se nekom odlukom, nedovoljno transparentno i mislim da tu bi se moralo veća disciplina uvesti u ovome. U samom izvješću, evo vidio sam i jedan podatak vezano za protestirana jamstva, ono čeg se svi bojimo, a to je pitanje jamstava koje smo izdavali, sve vlade su izdavale za potporu brodogradnji, jasno je svima, bez takvog oblika jamstava, ne bi se mogli financirati veliki projekti. To je opća suglasnost da mora postojati mehanizam. Ali opravdan sada strah da kad gledamo situaciju u uljaniku gdje i tada se upozoravalo da u restrukturiranja brodogradnje dolazi do prelijevanja sredstava prema Uljaniku, da je situacija zapravo u Uljaniku teža nego što je u 3. Maju. Tada smo propustili priliku zapravo zaustaviti to, zaustaviti, jasno pokazati da u Uljaniku situacija već tada nije bila dobra. I ja mogu reći, s obzirom da evo i sa kolegom Marićem, bio sam tada i ministar, nismo možda bili dovoljno odrešiti, nismo jednostavno upozorili da tamo se događa nešto što nije dobro jer su različita izvješća, različita tumačenja stručnjaka govorila u suprotnom smjeru. I onda na kraju dođeš da budeš pojedinac koji se boriš protiv određenih stručnjaka koji izvješća pišu onako kako ih oni tumače, na način kako odgovara onih koji primaju potpore. To je zapravo i ključno pitanje, davanje jamstava je svakako mehanizam kojega moramo imat, ali praćenje provedbe, to je nešto što zahtjeva ozbiljniji mehanizam i nije dovoljno da se osloni na ove strukture koje do sada su se s time bavile. Pitanje učinka svih tih potpora je pitanje nad pitanjima. Jer nije to samo imati povijesne određene potpore pa često se propituju i potpore u poljoprivredi, iako su one usuglašene na razini EU i model koji smo mi imali prije i nastavili, dodjeljuju se po proizvodnoj površini, da li takve potpore su ostvarile svoje funkcije, da li su one unaprijedile stanje, da li je trebalo ih komplementirati sa nekim drugim potporama i u bilo kojem drugom sektoru nedostaje jedna kritička analiza, da ako ove godine dajemo potporu, da kroz procjene učinka prilikom davanja, da već tada možemo se dogovorit, ne znam za godinu dana ako je ta ročnost ili dvije godine, provest ćemo analizu, utvrditi učinke, ako ti učinci su bili negativni, takvu potporu više ne treba onda pružati, jer ta potpora nije više investicijska, nego je ona jednostavno troškovna i ostvarila je možda samo određene druge funkcije. I onda nam se ne bi događalo da imamo ovdje i među nama kolege koji se optužuju da određene potpore koje su bile za jednu namjenu su otišle u smjeru da su gradili neki turistički objekti, jer time bi bilo odmah jasno jer se to dogodilo ili se nije dogodilo. Jer u slučaju da netko prima potporu i on je primio za razvoj svoje temeljne djelatnosti na kojoj bazira svoje poduzeće i ako je s druge strane izdvojio slična ili čak veća sredstva za neku drugu namjenu, onda vidimo da zapravo to poduzeće nije trebalo potporu.

Imamo dvije replike. Kolega Paneniću, kazali ste obnovljivi izvori energije, djelo ministra Vrdoljaka godišnje više od milijardu kuna potpora. Poljoprivreda, također ogromni iznosi, a rezultata nema. Znači, činjenica je i još jedna da Hrvatska od 2014.-2020. će uplatiti između 25 i 30 milijardi kuna u EU, a samo je do sada 3% tih sredstava vratila, što znači da ogroman novac odlazi na subvencije i da trebamo jednostavno preispitati sve. I ove subvencije koje su šteta hrvatskom razvoju, a i odnos prema EU što uplaćivamo puno više u biti izaziva također šteta.

Zapravo, to pitanje je nešto što sigurno će evo, i ministra opterećivati u budućem vremenu. Jer sada dolazi certificiranje brojne potrošnje koja je bila i prije vremena nego što je bio ministar i vidimo da već tu značajne su razlike u onome što bi komisija odobrila. Sad ide još nešto više, ali radi loše provedbe na terenu, radi onih koji su pokušali manipulirati, koji cijelo vrijeme ta sredstva koja znaju da im dolaze i da će ih moći upotrijebiti i ona traže način kako da osmisle model po kojem će ih oni dodijeliti nekome i to nekome kome ... [[Govornik se ne razumije.]] To će biti ključni problem s kojim će se susresti sada ministarstvo u ovoj i slijedećim godinama kad se certificira puno više i u biti, ministar će sigurno o tome imati značajne primjedbe i na Vladi i da kažemo i onima koji su provodili.

Kolega Panenić, govorili ste o špekulativnim kvotama, govorili ste o vjetroelektranama i o poticanju energije iz alternativnih izvora energije. Dakle, znamo da imamo ovog momenta 20 megavata špekulativnih kvota za firme koje ne postoje.

Ono što nas sve skupa mori je da u onoj kvoti koju smo odredili, koja je određena tada bila nismo ni ja ni vi sudjelovali u tome, od onih 999 megavata, da 744 otišlo za vjetroelektrane. Ja vas pitam, da li stvarno naša poljoprivreda ili naša drvna industrija nije imala taj potencijal ili je netko prikrio mogućnost da prepoznaju ti poljoprivredni proizvođači, prvenstveno mislim na stočare koji imaju farme, mislim na drvnu industriju koji imaju preradbene kapacitete, da su oni mogli uspostavljati bio-plinska ili druga postrojenja na bio masu, sigurno bi stvorili puno kvalitetnija radna mjesta i opstojnija poljoprivredna gospodarstva i drvnu industriju. Možda u tim situacijama i ne bi bio sad ključni problem rasprave o nekoj kvoti drva koja se treba raspodijeliti jer svi na kraju žele da imaju kvalitetan prihod na uložena sredstva. Nemojmo dozvoliti da nam se to još jedanput dogodi. Ja znam da potražnja, što se tiče bio-plina, bio mase, nije tako velika i sigurno evo, očekujem u ovom vremenu da će biti kvalitetni program koji će i oni koji su trebali, stvarno trebali, govorim o nekim čak prepoznatljivim imenima u drvnoj industriji ili većim poljoprivrednim gospodarstvima, da i oni dobiju priliku da imaju takvo postrojenje.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o doprinosima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Pozivam predlagatelja, poštovanog kolegu Miranda Mrsića da nam obrazloži Konačni prijedlog Zakona. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima, iako nas nema puno danas u sabornici, želio bih progovoriti o nekim problemima koji se vrlo jasno adresiraju sa ovim zakonom. U prvom redu govoriti ću o plaćama u Hrvatskoj i o sigurnosti radnog mjesta u Hrvatskoj. Jedan od ključnih razloga odlazaka naših ljudi u inozemstvo su male plaće i nesigurnost radnog mjesta. I kada se postavi pitanje poslodavcima zašto se to tako, zašto ne povećaju plaće onda odgovaraju vrlo lakonski, naši radnici nisu produktivni kao radnici u drugim državama Europe, naši radnici nisu dovoljno vrijedni i da je plaća koju nude poslodavci sasvim dovoljno za ono što oni rade i da ne mogu više dati. I da ako povećaju plaće da će onda radnike morati otpuštati itd., itd., isprike, isprike. Ali statistika je neumoljiva. I kada se vidi i posljednje istraživanje Europsko sindikalnog instituta pokazuje da poslodavci lažu, da svoj profit koji bi trebali dijeliti sa radnicima spremaju u vlastite džepove. Jer to istraživanje vrlo jasno pokazuje da je produktivnost u Hrvatskoj od 2000. do 2016. godine porasla za 42% u tom razdoblju a da su plaće porasle svega 11% Dakle gospodo, 3 puta manje su rasle plaće u Hrvatskoj nego je rasla u produktivnost. I prevedeno, dok su naši radnici za poslodavce povećali produktivnost 42% poslodavac im je isplatio plaću 3 puta manju. Je li to pošteno, je li to pravedno? I ne samo da je to štetno za radnike, ali je štetno i za društvo i štetno je za ekonomiju. Evo žao mi je što je ministar financija otišao, ja se nadam da i on zna ove podatke jer ovakav način kao što su naši poslodavci inaugurirali a to znači da porast produktivnosti ne prati i porast plaća će dovesti do sve veće dohodovne nejednakosti odnosno dovesti će do toga da oni na vrhu imaju visoke plaće a oni koji su na dnu imaju najmanje i imati će ih još manje. U odnosu na to pitanje zabrinjava nekoliko činjenica i prvo je pitanje vrlo jasno, a gdje je završila razlika, gdje je razlika između 42 i 11 je 30% Dakle negdje su ti novci morali završiti a plaće se nisu povećale, vidjeli smo da investicije u Hrvatsko nisu tako bajne. Prema tome one su mogle završiti samo tamo gdje su završile u džepovima poslodavaca. I kako je moguće da u tim i takvim uvjetima i pod tim jasnim činjenicama i lijeva i desna strana ove sabornice zagovaraju politiku podilaženja poslodavcima. HDZ podilazi poslodavcima na štetu radnika sa zakonima koji su evo i u ovom Saboru doneseni unatoč protivljenju dijela saborskih zastupnika a i HDZ i SDP svojim mjerama idu subvencionirati poslodavce koji ionako u ovoj vrijeme kada fali radnika, radnike moraju zapošljavati jer ih na drugi način neće dovesti do toga da im tvrtke funkcioniraju i da imaju ono zbog čega su otišli u sam poduzetnički poduhvat a to je da imaju profit. I treća činjenica koja me zabrinjava je politika ministra Pavića koji se hvali da će poticanje pripravništva utjecati na povećanje plaća radnika. Smiješno je slušati jednog ministra koji ne zna osmisliti jasne mjere za smislenu politiku plaća u Hrvatskoj jer to je njegova zadaća. Njegova zadaća kao ministra je osim onoga što se slika po televiziji promovira izjave za, planira mjere za zapošljavanje, njegova zadaća je da rješava nagomilane probleme u Hrvatskoj od problema mirovinskog sustava, od problema tržišta rada, od problema o kojem ću govoriti u drugom dijelu mog izlaganja. Ako porast plaća konstantno zaostaje za porastom produktivnosti ono što će se desiti da naši radnici neće sudjelovati u podjeli vrijednosti, stečene vrijednosti i to je ono što je nepravedno i što je duboko, je za društvo krivo jer će dovesti do još većih ekonomskih neravnoteža, dovesti će do još većih ekonomskih problema i mislim da je to nešto što bi trebalo i u ovom domu vrlo jasno naglasiti. I upravo složenost tih problema zahtjeva da krenemo sustavno i da krenemo rješavati po jednu, drugu, treću nelogičnost, u sustavu. I ono što ja smatram da i u ovom Domu fokus nam mora biti usmjeren na ono što je najvrjednije u Hrvatskoj a to su radna mjesta. Ne samo na očuvanje radnih mjesta nego i na stvaranje novih radnih mjesta koja moraju biti sigurni jer to je i jedan od razloga zašto mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, zašto ne žele ostati u Hrvatskoj jer im se nude slabo plaćena nesigurna, radna mjesta. Neke od tih problema možemo riješiti brzim intervencijama i ovaj prijedlog zakona je baš to, dakle ne treba biti veliki filozof i veliki pravni stručnjak da se neke stvari mogu riješiti vrlo jednostavnim potezima koji će u konačnici dovesti do ono zbog čega i jesmo tu da građani u Hrvatskoj imaju od svojih zastupnika korist, da im rješavaju probleme koje oni imaju evo u ovom dijelu na tržištu rada. Rad na određeno vrijeme je u Hrvatskoj posao pravilo. Umjesto iznimke, on je postao pravilo. I kad pogledate zadnju statistiku, ona je vrlo jasna, 90% ugovora na novozaposlenih je na ugovor na određeno vrijeme.

Ono što je još frapantnije je da je 55% ugovora su dobile žene. Koje ionako su na tržištu rada u nepovoljnom položaju. Kad pitate poslodavce zbog čega dajete ugovore na određeno vrijeme pa i sami znate da vam ti ljudi trebaju i da ti radnici vam trebaju, da su to radna mjesta koja nisu sezonska, nego su trajna, onda dobije se odgovor da se žele provjeriti da li je radnik zadovoljavao ili ne, a u Zakonu o radu vrlo jasno piše da ako netko ne zadovolji na probnom roku da to znači automatski otkaz. I kada pitate i socijalne partnere i poslodavce i sindikate zašto u Hrvatskoj se dešava taj galopirajući problem i porast … [[Govornik se ne razumije.]] rada gdje najveći je udio rada na određeno vrijeme, onda poslodavci odgovaraju kako je u Hrvatskoj rizično poslovat. Pa i je rizično poslovat, pa to je i cijela filozofija poduzetništva da ideš u rizik, inače staviš novac na banku pa od toga dobivaš kamate, ali rizik ne smije biti na radniku, rizik mora biti na poslodavcu jer je on taj koji snosi rizik poslovanja. Ovdje sa time što dajemo ugovore na određeno vrijeme, taj rizik poslovanja prebacujemo na radnika, što nije pošteno i što nije pravedno. I ono što još frapantnije je da poslodavac nema nikakvu želju ulagati u obrazovanje radnika jer su oni kod njega ionako zaposleni privremeno. I ako kao zemlja i kao država želimo ulagati u radnike, želimo da naši radnici imaju veća znanja, da se bolje snalaze na tržištu koje se vrlo rapidno mijenja, moramo im osigurati stabilni radni odnos. Ako ne osiguramo stabilni radni odnos ništa od ovoga neće biti i na kraju ćemo završiti onako kao što nam se predviđa da ćemo biti zemlja u kojoj će bogati Europljani dolaziti prevoditi svoju staru, da ćemo biti zemlja uslužne djelatnosti, da nećemo biti zemlja proizvodne djelatnosti, da nećemo stvarati dodatnu vrijednosti. A jednu stvar možemo vrlo jednostavno riješiti ovim izmjenama Zakona o doprinosu. Izvještaj Europske komisije za Hrvatsku u 2017. je ne da je zabrinjavajući, nego je alarmantan. Europska komisija u izvješću za Hrvatsku u 2017. ukazuje na problem segmentacije tržišta rada koja je uzrokovana velikom stopom broja ugovora o radu na određeno vrijeme. I to vam je gospodo ovo. Dakle mi smo na vrhu u Europi po postotku prekarnog rada u ukupnom broju zaposlenih, 8,4% i tu smo prvaci. Prvi iza nas tu su Francuzi sa 4,8, skoro pola manje. Treći su Španjolci sa 4,7, a onda Poljaci i Slovenci sa 4,5. Zar vas to ne zabrinjava? Da li to ne zvoni za uzbunu? I to je nešto što je ovim prijedlogom zakona se htjelo ne riješiti, ali tu magnitudu koja je u strašnom zamahu riješiti. Po udjelu radnika zaposlenih na određeno vrijeme u ukupnoj radnoj snazi, Hrvatska je na vrlo visokom radnom mjestu. I to pogađa mlade ljude i pogađa žene. Oni najčešće dobivaju ugovore na određeno vrijeme i to nas Europska komisija u izvješću za 2017. upozorava i kaže da u 2015. u dobnoj skupino od 15 do 29 godina, broj ugovora, znači u mladoj populaciji, oni koji ulaze u tržište rada je broj ugovora na određeno vrijeme bio 47,1% U isto vrijeme u EU je taj postotak 32,2% U lošim stvarima smo očito napredni i jurimo, a onima što je dobro smo na začelju. Također Europska komisija nas upozorava da udio ugovora na određeno raste eksponencionalno i da smo u 2013. imali 24,2%, a da u trećem tromjesečju, dakle da smo 2013. imali 15,6%, a u trećem tromjesečju 2016. 24,2% i to je neovisno o gospodarskim subjektima, nema veze sa sezonskim zapošljavanjima, ima veze sa time da u Hrvatskoj caruje rad na određeno vrijeme. I upravo zbog tih razloga smatrali smo potrebnim propisati mjere koje će poslodavci odvraćati, dakle ne može se zabraniti ugovor na određeno vrijeme, ali se može poslodavce odvraćati od sklapanja takvih ugovora. I tu se zahvaljujem mojoj kolegici Marini Kasunić Perić koja je uložila veliki napor u ovaj zakon, ali žao mi je što uz ovaj zakon danas ne raspravljamo u paketu sa zakonom o izmjenama Zakona o radu gdje je također još jedna mjera koja će odvratiti i trebala bi odvratiti poslodavce od sklapanja ugovora na određeno vrijeme a to znači da poslodavac koji bi dao ugovor na određeno vrijeme bi trebao isplatiti otpremninu tom radniku nakon završetka tog ugovora. I to je ono što bi na neki način poslodavcima ukazalo na jednu činjenicu. Možete dati ugovor na određeno vrijeme, to će vas skuplje koštati ali imate, imate mogućnost, nitko vas ne tjera da dajete ugovor na određeno vrijeme. Možete dati ugovor na neodređeno vrijeme pa onda vas to neće dodatno koštati. Ovdje se ne radi o penalizaciji poslodavaca, radi se o tome da imaju izbor. Hoćete skuplje što je društveno i neprihvatljivo ili hoćete jeftinije odnosno realno onoliko koliko je bilo i do sada ali društveno prihvatljivo. Zašto predlažemo ovakav zakon? Pa imate primjera u Hrvatskoj gdje je blagajnica dobila 36 ugovora na određeno vrijeme od po mjesec dana za 3 godine. I naravno kada netko ima ugovor na određeno vrijeme da je onda on podložan raznim manipulacijama od toga da se ne plati prekovremeni, da se rade i poslovi koji nisu u opisu radnih poslova. I jasno da ljudi neće prijavljivati takve zloupotrebe jer znaju da će sljedeći put ako žele se zaposliti da im taj poslodavac neće dati ugovor za rad u toj tvrtci. I stoga, ovaj zakon je zakon za radnike, ovo je zakon za hrvatsko društvo. I meni je žao što Vlada to nije prepoznala, što se opet stala na stanovište poslodavaca. Žao mi je što moji bivši kolege iz SDP-a također to nisu prepoznali kao jednu mjeru koja ide u korist društva da hrvatsko društvo postaje pravednije. I nismo to mi izmislili, to su zemlje već primijenile koje imaju isti problem kao i mi. Naša susjedna zemlja Slovenija je također imala veliki udio rada na određeno vrijeme. I što su napravili? Ovo što i mi predlažemo, poskupili su poslodavcima doprinose za zapošljavanja. Da l to radi? Da, radi jer u izvješću za 2017. Europska komisija ističe da je u Sloveniji značajno smanjen udio rada na određeno vrijeme. Prema tome, to je nešto što funkcionira i ne vidim razloga zašto u Hrvatskoj to ne bi funkcioniralo. I apsolutno odbacujem bilo koje, vjerojatno će to državna tajnica o tome govoriti i odbacujem bilo koje insinuacije i tvrdnje da se sada penaliziraju poslodavci, da sada mi moramo klimu u Hrvatskoj osloboditi da je to daljnji namet na plaće i na poslodavce. Nije, jer poslodavac uvijek može dati ugovor na neodređeno vrijeme i tada nema taj dodatni trošak. I dok sa svih strana pljušte kritike da je Hrvatska najgora u EU, ne samo po ovome nego i po nekim drugim parametrima, stiže obrazloženje Vlade koja prijedlog zakone lakonski odbacuje jer je to došlo od oporbe ne gledajući problem u Hrvatskoj. Očito da za Vladu nije problem u Hrvatskoj rad na određeno vrijeme jer da je problem rad na određeno vrijeme onda bih ja očekivao da uz ovaj prijedlog zakona ako Vlada misli da to treba rješavati drugačije da smo dobili drugačiji prijedlog zakona. Vlada kaže da to nije problem koji treba riješiti a s druge strane Europska komisija nam je vrlo jasno rekla, imate problem, daleko ste iznad prosjeka EU, izvolite to riješiti. Ne samo to nego je i Vlada u svom odbijancu jasno napisala i okarakterizirala da su mjere koje se predlažu ovim zakonom administrativni trošak. E pa gospodo, nije to administrativni trošak jer administrativnog troška nema, to je ono što bi poslodavci bi trebali razmišljati o tome da su društveno odgovorni i da u Hrvatskoj bi trebalo i biti što manje ugovora na određeno vrijeme. No, Vlada ovime mladim ljudima i svim radnicima u Hrvatskoj poručuje da su oni za nju administrativni troška, a ne ljudski potencijal koji će izgraditi ovu Hrvatsku. I ovim zakonom smo željeli poručiti, kolegica Kasunić i ja da je politika za koju se zalažemo u radnim odnosima i ja ću se u ovoj sabornici žestoko zalagati za to je osiguranje stabilnih odnosa, radnih odnosa u Hrvatskoj i sa time zadržavanje radnika u Hrvatskoj. Ovaj zakon vjerojatno će saborska većina odbiti ali će sasvim sigurno vrlo brzo im se to razbiti o glavu. Imamo dvije replike. Izvolite. Poštovani kolega Mrsić, vi ste rekli jednu težu da bi poslodavci i radnici trebali dijeliti profit. Ja vas molim da mi objasnite a gdje to piše da bi trebali oni dijeliti? Može biti da je to moralna obaveza i da bi to trebalo biti tako jer ja oduvijek tvrdim da je profit neplaćeni rad u RH ali to nigdje nažalost ne piše i ne postoji zakonska odredba. Postoji jedan krimen sindikata da za razliku od sindikalnih središnjica, za razliku od europskih zemalja gdje su oni, znaju principe industrijske borbe, znaju štrajkati, znaju se izborit za kolektivne ugovore i plaće, kod nas je taj, cijeli taj proces u najvećem dijelu izostao, prema tome dao sam vam repliku samo da pojasnimo, ništa neće doći automatizmom, nego morajmo se organizirati kao strukture društva. Gospodine Hrelja vi kao stari, iskusni sindikalista koji je prošao puno sindikalnih borbi, mislim da je kritika upućena na pravo mjesto i da se u Hrvatskoj očito treba izboriti, ako ne borbom argumenata, onda borbom ulice, da se u Hrvatskoj plaće povećaju. Ono što je sreća da je u Hrvatskoj su počele rasti plaće, ali ne zbog rada Vlade, nego zbog toga što su ljudi otišli iz Hrvatske i da je zbog toga onda nedostatak ljudi koji će ta radna mjesta raditi i da zbog toga rastu plaće. I to je ono što sam ja upozorio, da su poslodavci računali prije na to, da su dio tog svog profita koji proizlazi iz toga da nisu pratile plaće produktivnost, dali radnicima veće plaće, ne bi toliko ljudi otišlo iz Hrvatske. Zahvaljujem kolega Mrsić na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Hvala podpredsjedniče. Kolega Mrsić, podržao sam ovaj vaš prijedlog i na Odboru za zakonodavstvo i tvrdim da ste otvorili jednu vrlo važnu ili najvažniju temu danas u RH jer kad danas se razgovarate sa mladima koji odlaze iz Slavonije, jedan od najvažnijih razloga zašto odlaze, nije samo što nema radnih mjesta, nego je isto tako važno ili još važnije što su male plaće i što imaju ugovor o radu na određeno vrijeme i onda si ne može otić u banku niti dići kredit, niti na karticu dobiti minus, niti kupiti automobil i jednostavno u takvoj nesigurnoj situaciji ne mogu ni planirati obitelj i onda imamo problem i sa iseljavanjem i demografski problem, imaju problem i naši gospodarstvenici nema radnika. I ministar mora donijeti čim prije nekakve odluke, možda vaš prijedlog njima i nije dobar, ali nismo čuli bolji. A najgore je ne donositi odluke i nećemo vidjeti što će se dogodit, nego već se dogodilo, ljudi su otišli i nema radnika. Da, nažalost se Slavonija iselila i ono što će se sada dešavati u turizmu gdje je Slavonija bila veliku pul radnika za sezonu u turizmu da neće imat tko radit. I to je ono što nije prepoznato u ovih protekle 2 ili 3 godine kada je trebalo krenuti sa povećanjem plaća jer se tada smo izašli iz recesije i postoji mantra koja kaže mi moramo poboljšati konkurentnost, mi moramo poslodavcima dati ovo, mi moramo poslodavcima dati ono, pa dat ćemo im sve, samo će biti jedan problem da neće imat više tko radit jer će se svi iselit iz Hrvatske. I to je ono i što ste i vi ukazali, što i ja ukazujem da ovo je zakon koji bi trebao, ako ništa drugo, smanjenjem ugovora na određeno vrijeme omogućiti da dio tih mladih ljudi ostane u Hrvatskoj, ali i da nam se dio vrati, jer je ipak bolje u Hrvatskoj imati radno mjesto na neodređeno vrijeme, nego u Europi tući. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Pozivam predstavnicu Vlade, državnu tajnicu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, gospođu Majdu Burić da nam da obrazloženje mišljenja Vlade. Izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani i uvaženi zastupnici i zastupnice u Hrvatskome saboru. Dakle Vlada RH predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima s konačnim prijedlogom zakona koji je Predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio profesor doktor Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru i to aktom od 15. veljače 2018. godine. Naime, prijedlogom zakona predlaže se dopuna odredbe članka 16. Zakona o doprinosima i to na način da se propiše posebna uvećana stopa doprinosa za zapošljavanje u slučaju ako je poslodavac radnikom sklopio ugovor o radu na određeno vrijeme, tj. umjesto dosadašnjih 1,7% prijedlog je da stopa bude dvostruko viša, a to je 3,4% Za rad na neodređeno vrijeme stopa doprinosa ostala bi nepromijenjena, odnosno 1,7% Suprotno mišljenju predlagatelja zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao i Ministarstvo financija, smatra da bi to bilo suprotno samom Zakonu o doprinosima temeljem kojega je obaveza doprinosa vezana uz svojstvo u osiguranju te bi ujedno predstavljalo određenu kaznu ili penalizaciju poslodavcu koji zakonito sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme. Sukladno Zakonu o radu, ugovor o radu iznimno se može sklopiti na određeno vrijeme i u tom smislu ugovor mora biti opravdan i to objektivnim razlogom, odnosno njegov prestanak mora biti unaprijed utvrđen izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Zakonom o radu, također propisane su i odredbe koje štite radnike koje sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme. Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme može biti sklopljen na razdoblje duže od 3 godine, ali tada poslodavac sa istim radnikom ne može sklapati sljedeći uzastopni ugovor na određeno vrijeme. A ako je sklopljen u trajanju kraćem od 3 godine, onda ukupno trajanje svih ugovora ne smije trajati duže od 3 godine. Poslodavac sa istim radnikom može sklapati svaki sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme, samo ako za to postoji objektivni razlog koji u tom ugovoru mora biti naveden. Nadalje, ukoliko je ugovor o radu sklopljen protivno odredbama Zakona o radu ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena na koje je sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme. Također, ukoliko poslodavac pri sklapanju ugovora o radu ne poštuje odredbe Zakona o radu, tada čini teži prekršaj uz koji je zaprijećena visoka novčana kazna, između 31 000 i 60 000 kuna. Za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, jednako kao i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme potrebna je suglasna volja obiju ugovorenih strana o bitnim sastojcima toga ugovora. Činjenica koju predlagatelj u ocjeni stanja ističe, da se sukladno podacima HZZ-a, dakle, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, najveći broj nezaposlenih osoba zapošljava na određeno vrijeme. Rezultat je, s jedne strane provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja koje prije svega, aktiviraju upravo nezaposlenu radnu snagu na određeno vrijeme, a s druge strane i logičnim načinom izlaska iz nezaposlenosti, ulaskom u svijet rada, sklapanjem prvog ugovora o radu na određeno vrijeme. Međutim, veliki je broj novosklopljenih ugovora o radu na određeno zapravo onaj koji prerasta u ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme, a na to ukazuju podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema kojima se već posljednjih nekoliko godina omjer zaposlenih na određeno prema onima zaposlenima na neodređeno vrijeme ne mijenja, odnosno on je približno jednak i iznosi oko 25% ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, prema 75% ugovora na neodređeno vrijeme. Osim toga, valja spomenuti i to da je RH svrstana među vrh ljestvice država članica EU po udjelu ugovora o radu na neodređeno vrijeme u ukupnoj zaposlenosti, a to nam potvrđuje i izvješće ... [[Govornik se ne razumije.]] iz 2016. godine gdje je razvidno da je postotak ugovora na puno i na neodređeno radno vrijeme u RH upravo ono što sam malo prije spomenula, dakle, više od 70% iz čega se jasno zaključuje da se radi o državi članici EU s gotovo najviše takvih ugovora. I za kraj, Vlada RH radi na iznalaženju dugoročnijeg zakonskog rješenja kojim će se na cjelovitiji način riješiti sva otvorena pitanja koja proizlaze iz općeg propisa o radu, pa tako i pitanje poticanja poslodavaca na sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Zahvaljujem državnoj tajnici na ovom obrazloženju mišljenja Vlade. Poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepo. Državna tajnice, vi ste nam lijepo pročitali odredbe Zakona o radu koje svi mi znamo, a ja bih vam samo ovo pročitao, to je izvješće pravobraniteljice za 2016. za ravnopravnost spolova koje jasno kaže da pravobraniteljica podsjeća da su ugovori o radu na određeno, prema Zakonu o radu i pravnoj stečevini EU iznimka, a ne tržišno pravilo jer da zaposlenike dovode u posebno nepovoljni tržišni položaj, a posebno žene. I još jednu stvar, dakle, pokazao sam ovu tablicu, ostaviti ću vam. I vi u vašem obrazloženju niti u jednoj točci niste rekli zašto ne, zbog čega ovi zakoni ne vrijede. Zbog čega ovaj Zakon ne vrijedi? To mi samo recite. Poštovani i uvaženi gospodine Mrsiću, vi ste meni rekli, vezano uz izvješće pravobraniteljice, a ja ću reći vama da ova Vlada povećala minimalnu plaću u nešto više od godinu dana za 10%, da je evidentno povećanje prosječne plaće iz 2016. prema 2017. za 6,6%, da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava osiguralo 2 milijarde i 600 milijuna kuna za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanje, što je nikad više u RH i da sve ovo što vi sada predlažete ste mogli napraviti dok ste bili ministar. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Burić. Poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Uvažena tajnice, nisam vidio da ste demantirali ovo što je kolega Mrsić govorio. Znači da je puno veća dobit poduzetnici nego šta je rast plaće. Vi ste malo sad kazali da je on mogao to napraviti, vjerojatno je i to je priznao. Ali, nisam vidio ni vaš prijedlog, jer je činjenica da radna snaga odlazi, isključivo zbog toga što ima ugovore na neodređeno vrijeme, nemaju sigurnost, nemaju, ovaj, vrlo niske plaće. Međutim, imate li vi možda drugo rješenje nekakvo jer niste dali niti jedan argument zbog čega ljudi odlaze i sve manje snage imamo. Vi se pozivate na statističke pokazatelje. Oni će biti još pozitivniji. Razlog je jednostavan.

Znači, dajte argument i rješenja. Poštovani i uvaženi kolega Bulj, dakle, mislim da ozbiljnim stvarima trebamo zaista razgovarati jako, jako ozbiljno i sa pravim podacima. S druge strane, moramo biti svjesni toga da imamo 60 tisuća novih radnih mjesta, odnosno više zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu što jasno demantira sve one površinske izjave tipa svi oni koji izlaze sa HZZ-a odlaze iz države. To nije točno, budući da imamo pokazatelj da je 60 tisuća više zaposlenih u odnosu na prethodno razdoblje.

odgovoru. Sada otvaram raspravu. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče. Poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Dakle Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o doprinosima predlagatelj je predložio da se propiše uvećana stopa doprinosa za zapošljavanje ukoliko poslodavac s radnikom zaključi ugovor o radu na određeno vrijeme i to u iznosu od 3,4% Za rad na neodređeno vrijeme, dakle za takve ugovore stopa bi iznosila i nadalje 1,7% Da li je ova stopa od 3,4% stimulativna za poslodavce, o tom bi se itekako moglo razgovarati. Naravno da je svakom u interesu vjerujem i svima nama ovdje u Sabornici da u RH imamo što veći broj ugovora o radu na neodređeno vrijeme, jer to znači sigurnost, kao što je i sam predlagatelj rekao. Međutim, što ćemo sa onim radnim mjestima, dakle ukoliko poslodavac treba osobu zbog zamjene, zbog dužeg bolovanja, ukoliko se netko nalazi na dužem bolovanju i treba zamjenu? Imamo situacija kada majke odlaze na dopust zbog njege teže bolesnog djeteta. I to je na određeno vrijeme. Mnogi poslodavci, odnosno manje-više svi poslodavci imaju svoje pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta u kojima je točno navedeno za određeno radno mjesto koliki broj izvršitelja trebaju. I sad ukoliko već imaju zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, zaposlit će i ovog kojeg su primili isto na neodređeno vrijeme. I što ćemo onda? Hoće li kršiti taj svoj pravilnik? Hoće. Jer ako ste ikada bili u funkciji poslodavca, onda biste trebali znati kada vam Državna revizija dođe u kontrolu ili neki kontrolni ured koji vas kontrolira, onda vas pitaju zašto ste na određeno radno mjesto zaposliti 2 ili više izvršitelja, ako unutra piše da trebate jednog izvršitelja? Ja sam to imala priliku doživjeti i u izvješćima pročitati opomenu za tako nešto.

Mogla bih navoditi sada ovdje i niz primjera još, no međutim ne sumnjam u iskrenu i dobru namjeru predlagatelja, kako bismo, kao što je i sam predlagatelj rekao, imali što veći broj zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Međutim, postavljam evo sad ovdje pitanje, jer mi doista nije jasno, ako je to doista rješenje, kompletno, cjelovito, zašto se ono nije dogodilo već davno, a bilo je moguće? Mišljenje nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice jest da je ovo polovično rješenje, ne kažem da nije moguće, ali da zasigurno ne bi donijelo do nekakvog većeg rezultata, obzirom da će poslodavci ovo shvatiti kao kaznu. U usporedbi poslodavci shvaćaju kao kaznu i onu naknadu, pa govore da je namet, i onu naknadu koju moraju platiti ukoliko npr. ne zaposle dovoljan broj osoba s invaliditetom, pa niti ne koriste zamjensku kvotu, dakle i to shvaćaju kao kaznom, a kamoli ne bi shvatili kao kaznu i ovo povećanje stope doprinosa. Iz izvješća Vlade RH razvidno je, evo ja sam pročitala, da će Vlada riješiti sva otvorena pitanja, dakle već se krenulo s tim, da se doista napravi, iznađe jedno cjelovito rješenje kako bi u Hrvatskoj imali što veći broj ugovora o radu na neodređeno vrijeme i kako bi poslodavci imali određeni stimulans da zaposle radnika na neodređeno vrijeme. A koliko se ja sjećam i predlagatelj je sam, kad je bio ministar, upravo stimulirao poslodavce da zaposle radnika, mlade radnike na neodređeno vrijeme pa evo i to je jedna od mogućnosti, ali ja sam sigurna da Vlada doista traži najmoguće kvalitetnije i najbolje rješenje i za poslodavce i za radnike. Stoga, slijedom navedenog, mišljenja smo, kao što sam rekla, da ovo nije kompletno rješenje, ne kažem da nije moguće, ali kompletno nije i očekujemo i sigurna sam da će Vlada ponuditi kompletnije i cjelovito rješenje kako bismo ovu problematiku riješili, a zapravo činjenice pokazuju da se i jedan veliki broj ugovora, koji se zaključi na određeno vrijeme zapravo i pretvara u ugovore na neodređeno vrijeme.

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelju, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Pa dobro, ajmo se držat onoga što su nam uloge. Dakle mi kao zastupnici imamo pravo i dužnost predlagati određena rješenja i zalagati se za ono što mislimo da bi bilo dobro. Vlada može to prihvatit, može odbit itd. razne političke stranke u odnosu na nas pojedince mogu mislit to je dobro i to je loše, i to je dozvoljeno. Dozvoljeno da zbog ovog zakona dođe do unutarstranačke revolucije, netko bude izbačen iz stranke.

Šta je to previdio? Naime, ovom zakonu, kolegica Lukačić mi je svjedokinja, a i gospođa Burić je podršku dao jedan socijalni partner. Dakle sindikati su bili za ovakva rješenja i u okviru gospodarskog socijalnog vijeća i nastupanja na odboru, što znači da onaj koji je u svojim redovima optužio predlagatelja je dao pljusku jednom od socijalnih partnera, što dugoročno nije baš dobro tako se ponašati prema jednom socijalnom partneru koji je značajan. Drugo, ovo je vrlo kratak zakon, nema se tu šta puno pričati, ima 3 članka, a vidim da se dosta tumači određeni statistički podaci, ali uvijek po onom starom principu, po principu bikinija, da otkrivamo ono što je interesantno, a skrivamo ono što je bitno. Nije problem za ovu zemlju da 24, 25% ljudi ima ugovor o radu na određeno vrijeme jer 75% ima stabilni radni odnos. Problem je što je to 370 000 od kojih je 70% stalno istih koji su prešli granicu i od 30 godina i od 35 godina i od 40 godina i uvijek im se stalno obnavljaju ugovori o radu na određeno vrijeme. Dakle mi imamo 370 000 građana drugoga reda koji ne mogu planirat ni obitelj, ni djecu, ni tako. Imam djecu koja rade na određeno vrijeme, nisam ni neću potezat nikakve veze i nikakve stvar, jer želim da se bore kao što sam se ja borio 40 godina, ali vjerujte da im nije lako. I njihovi prijatelji i njihovi kolege žive u takvim situacijama i ajte vi planirajte obitelj kad ne znate dal ćete imati ili ne za hranu, a ponosni su, naša djeca su ponosna, odgojena su tako da cijene i svoje obitelji i posao i sve skupa, ali nismo im dali mogućnosti da naprave korak više. Zašto nismo? Zar je problem pogledati oko sebe, zar mi mislimo da baš sve moramo mi izmisliti? Pa Republika Italija već 70 godina plaća otpremninu i onome za rad na određeno i neodređeno vrijeme, neovisno o tome, ne republika, nego su osnovali jedan posebni fond u koje mjesečno uplaćuju i radnici i poslodavci, neovisno dal sam ja dao otkaz ili sam dobio otkaz, meni pripada otpremnina kao nužna sredstva da mogu preživjeti do nekog drugog posla. Mi tako ne radimo. Ove smo jadnike u ovih 370 000 osudili da kad to prestane, njima je smak svijeta. Jednostavno im je smak svijeta. Dakle, naravno nismo dali ni inspekciji, inspektoratu rada dovoljno parametara da kaže e ovo je već kazneno djelo, ovo je prekršaj, e ne smiješ toliko produžavati, nego on će držati zaposlenog radnika do 3 godine pa će ga malo iznajmit agenciji, pa će ga nakon godinu dana opet uzeti pa će ga opet držati na 3 godine i tako prođe 15, 20 godina sa ugovorom o radu na određeno vrijeme. To je naš problem i ja bih iznad svega volio o tome argumentirano razgovarati i što je to dobro za hrvatsko društvo i što je dobro za državu. Naravno da se ne slažem da je ovo loš zakon i štetan. On je dobar za državni proračun u slučaju da se Vlada na ovo odlučila, dobila bi za ove radnike, za ovih 370 000 bi dobila dvostruki doprinos za zapošljavanje, da se mi razumijemo. Možda je moglo biti drugačije.

Više u inozemnim nego u našim jer smo mi uvijek skloni dogovornim ekonomijama, ali sustav bonus malus funkcionira. Ako napraviš ovo, imaš ono što je traženo, onda ćeš plaćati manje. Konkretno, kod investiranja u zaštitu na radu, ako puno investiraš onda ćeš plaćat manji doprinos, ukoliko ne investiraš, onda ćeš plaćati po većoj stopi doprinos. Prema tome, ovo nije ništa nelogično. Na kraju krajeva, vi koristite kao nasljedstvo od prošle koalicijske Vlade mjeru kada se radnik zaposli na neodređeno vrijeme u trajnu od 5 godina, on je za tih 5 godina oslobođen bruto 2, oliti 15% zdravstvenog doprinosa, što nije mali novac za poslodavca. To nisu iste stvari. Ovdje se povlače paralele. Ja bih samo volio, neću duljiti, nešto ću reći u pojedinačnoj raspravi, čisto da si možemo replicirati, ali ne želim duljiti. Ja bih debelo razmislio o takvim situacijama, o takvim prijedlozima. Nisu to loši prijedlozi, možda ga treba koristiti kao dobru provokaciju da se problem počne rješavati i ja bih benevolentan i poželio da ovakvih prijedloga zakona dođe što više. Mislim da bi to bilo, na neki način, u prilog napretka demokratskih procesa u RH i na kraju, ono što mi je želja, što mi nemamo kao Hrvatski sabor, da svaki zastupnik možda ima svog stručnog suradnika, da možemo ovdje pripremati zakone, da možemo kao u nekim drugim parlamentima, ali očito da mi nismo još spremni, nismo spremni na tako nešto. Evo, ja ću glasati, bez obzira, potpisao sam za hitni postupak, ja ću glasati za ovaj Prijedlog zakona, on će doživjeti sudbinu kako je, ali ja molim, u svakom slučaju, da Vlada kad bude razmatrala, kako je najavljeno, neke mjere za rješavanje ove situacije, da posluša malo i pogleda i demografska kretanja i da malo, ako treba, napravi neku anketu među mladim ljudima, možda Ministarstvu demografije itd. da mi stvarno ne budemo na pukoj konstataciji, toliko ljudi odlazi jer su niske plaće i kaže, osim niskih plaća imamo i rizik ugovora na određeno vrijeme. Pazite, ako je solidna plaća, čak se i rizik na određeno vrijeme da nekako izdržati i lakše se izdrži. Ali ako imate nisku plaću i rizik ugovora na određeno vrijeme, onda je poprilično katastrofalno i demotivirajuće za svakog mladog čovjeka. Problem nije samo u ova tri članka Zakona, problem je mnogo, mnogo širi i ja vas molim obratite dužnu pažnju na ovu problematiku, možda neka slična mjera, ali da se pokuša svesti taj broj od ovih jadnih 370 tisuća koji se rotiraju u tim ugovorima o radu na određeno vrijeme jer vi ne možete imati 180 tisuća novozaposlenih. Veći dio njih su obnovljeni ugovori, to su novosklopljeni ugovori su i obnovljeni ugovori kad gledate statistiku. Tako da vas molim da u tom dijelu budete izuzetno oprezni i mislim da treba isto tako cijeniti što jedan od tih od socijalnih partnera, ne svrstavati se na jednu stranu, nego štititi samo ili govoriti o interesima poslodavaca i zapošljavanja jer znate, ja opet tvrdim, izreći ću herezu, koji neki misle da je hereza, ja sam čvrsto uvjeren da ove socijalne razlike u RH i ove čak i veliki lomovi u velikim sustavima stoje odnosno počivaju na pohlepi i neplaćenom radu. Zašto svi trgovci ne bi mogli biti slični DM-u? Zašto nas netko izvana mora učiti kakav bi trebao biti primjerene poslodavac i kako bi trebao plaćati svoje radnike. Nije moje da radim reklamu DM-u, najmanje to činim i sa ove saborske govornice, ali opet trebamo govoriti argumentima i trebamo konstatirati ono što je i stremiti ka nečemu što je dobro. S ovime smo iscrpili rasprave u ime klubova. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Opet poštovani kolega Hrelja, izvolite. Ma, reći ću samo još jedan detalj ovako u pojedinačnoj raspravi. Ja sam siguran da to nije stalna potreba. Na kraju krajeva i ja sam poslodavac, mogao sam svojim zaposlenima u stranci dati na određeno vrijeme, nisam im dao.

Ali zašto je tako popularan kod naših poslodavaca? Zato što, to je iz neke druge nauke, neke druge teorije o ekonomici, da tretiraju radnika kao robove. Ali to je ipak istina. I naši poslodavci hoće sve, samo što ne žele komunicirati sa svojim zaposlenima. Što manje, to bolje. To je nečija tuđa briga. Vidite, Republika Italija je imala prosvjede gdje sam sudjelovao na jednom od takvih. 2 milijuna ljudi je doveo u … [[Govornik se ne razumije.]] u Rim, kada su oni decidirano rekli da po Zakonu o radu niti jedan ugovor se ne može otkazati bez pisanog traga, pa čak ni ugovor na određeno vrijeme. Naši poslodavci pribjegavaju ugovoru na određeno vrijeme zato što nemaju više dodira, danom kada istekne taj ugovor prestaje radni odnos, radnik se ide sam odjaviti na mirovinsko i priča je gotovo, poslodavac nema, ne vidi ga. Ne osjeća ga da je to osoba iza koje stoji obitelj, iza koje stoje djeca itd. I zato je to kod nas tako popularno. Velim vam, u Republici Italiji bez obzira što otkazuješ ugovor na određeno vrijeme ti će napisati crtu, nema više posla, nisi zadovoljio na tom poslu. Dati ćeš pravo i tom radniku da ako on smatra da je zadovoljio da se negdje žali, da intervenira inspekcija rada. Mi održavamo status radnika drugog reda među ovih famoznih, možda je to 350, možda je to 380 tisuća, ali radi se o toj cifri toliko naših zaposlenih, zaposlenih radnika. Ja vjerujem da jedan broj njih otvoreno kaže ma kuda je mene baš zadesila ova zla sudbina da baš ja budem ovdje. Neostvareni san, životna želja. Mislim da u toj priči koju smo večeras malo ovdje ispričali ima puno više razloga za odlazak naših ljudi u inozemstvo, u nešto što je sigurno i stabilno, nisam više u toplini doma svoga nego što mi ovako govoreći o statistici razmišljamo. Mislim da ovdje ima, da se tu puno razloga više krije nego što uopće u ovom trenutku razmišljamo. Evo, ja sam imao o ovoj temi toliko, još jednom podržati ću, stojim iza svoga potpisa na hitni postupak, podržati ću ovaj zakon bez obzira jer je dobra provokacija, tjera sve na razmišljanje, tjera, motivira da se stvari promijene, šteta da nema više sudionika u raspravi i da se ljudi pripreme, pripreme na ovu materiju, može biti samo o ovome razgovarati i o ovome govoriti, o tome razmišljati može biti samo dobro. Zahvaljujem kolega Hrelja. Izvolite. Uvaženi kolega Hrelja, ispričali ste svoju životnu priču o vašoj djeci, što je životna priča puno građana u Hrvatskoj. I ne samo da ti ljudi imaju nestabilni radni odnos nego su oni i ucijenjeni vlastitom egzistencijom. I kada si ucijenjen vlastitom egzistencijom onda pristaješ na sve, pristaješ na sve što može da ostaneš raditi jer bez toga si na ulici. I to je ono što je također problem ove situacije u kojoj Hrvatska je. I ovaj zakon baš ide za time da te ljude vrati tamo gdje pripadaju a to znači da imaju ugovore na neodređeno vrijeme, da ne budu više diskriminirani u Hrvatskoj. I ne vidim kako to Vlada ne prepoznaje, opet se skriva iza onoga, napraviti ćemo, raditi ćemo, dati ćemo cjelovito rješenje. A koje je cjelovitije rješenje od ovoga? Ne postoji.

Izvolite. Možda nisam trebao pričati svoju životnu priču, ali nije to bio cilj, ja samo sam htio reći da razumijem. Ja u svoju djecu imam povjerenje jer su odgojeni kao borci i boriti će se sigurno za svoje radno mjesto i dokazivati će se radom. Ali je jedna priča kada ste dignuli repliku, dali ste mi priliku da vam ponovno kažem na nešto što ste vi upozorili a to je 55% ovdje je žena. Mi govorimo o katastrofalnoj demografskoj strukturi RH, o nemogućnosti pokretanja ikakve demografske politike u smislu poboljšanja pokazatelja novorođene djece. Ajde mi recite, tko će među mladim ljudima, tko će među mladim ljudima u ovakvim uvjetima planirati obitelj? Pa evo i ja ću reći, većina nas ima tako djecu koja su stasala i koja su u svijetu rada i zaista su isto u situaciji da imaju zapravo rade sada po modelu SOR-a. A u odnosu na SOR i ovo što se nudi sada kao pripravnički staž, mislim da je pripravnički staž u visini 4 tisuće i najmanje 200 kuna u odnosu na 2600 nešto bitno različito nego što je to bilo u prethodnom periodu. Dakle, što hoću reći, treba tražiti modele, treba bolje, nije dobro da su djeca i da su mladi ljudi na određeno, ne dugo, ako već neko vrijeme jesu ali moramo razviti i to da su svi oni koji odu vani i da imaju neodređeno i da su sigurni. Nisu. Izvolite. Nisu oni koji idu vani u boljoj prilici niti dobiju ugovor na neodređeno odmah i oni su tamo na probnom radu. Ali za razliku od Hrvatske malo više komuniciraju sa svojim poslodavcima i vrlo brzo znaju da li su zadovoljili ono što poslodavac radi na tržištu rada ili ne tako da ta priča i taj odnos je bitno drugačiji, barem prema mojim, mojim pokazateljima. A priča o SOR-u i pripravništvu, SOR je bio u vrijeme krize onakav kakav je bio, nisam ja sretan, pretpostavljam ni bivši ministar s time, previše sretan da nije mogao na drugi način urediti. Daj Bože da ima, ja želim da sve te mjere na neki način što bolje da uspiju, ali svaka mjera iza vremena. S ovime smo iscrpili rasprave pojedinačne. Imamo završnu riječ predlagatelja, poštovani kolega Mirando Mrsić. Izvolite.

Žao mi je što nas je tu malo, ali ja mislim da će poruke doći do onih do kojih trebaju doći. … [[Upadica se ne čuje.]] Da i to je, ja se nadam da ćete vi glasati onda za ovaj zakon jer 55,5% žena je onih koji dobivaju ugovore na određeno vrijeme, to je problem, to je veliki problem. Žao mi je što eto Vlada nije, a malo razmislila, al dobro. Danas je usvojen … [[Govornik se ne razumije.]] na Vladi, nacionalni program reforme i očito je po tom nacionalnom programu da Vlada baš ne planira neke reforme u korist radnika i te mjere koje su danas usvojene idu potpuno u suprotnom smjeru i ja ovdje apeliram da se odmaknemo od te paradigme da poslodavcima treba sve servirati da bi Hrvatska išla bolje i ja znam da je HDZ stranka poslodavaca, žao mi je što izgleda da će i SDP postat stranka poslodavaca, ali radnici su ti koji stvaraju novostvorenu vrijednost. Radnici su ti koji stvaraju dobit poslodavcu i to je ono što mi ovdje u Saboru, ako neće poslodavci, onda mi u Saboru trebamo sa zakonima usmjeriti poslodavce u tom pravcu u kojem je, da je vrijeme da se dobit koju poslodavci imaju ravnomjerno rasporedi između radnika i poslodavaca. I to je nešto o čemu bi mi ovdje trebali razgovarati i potrošiti i više vremena nego što smo potrošili oko Istanbulske konvencije. Kada govorimo o mjerama aktivne politike zapošljavanja, one su u ovom trenutku totalno pogrešne jer rizik koji bi trebao poslodavac nosit, mi taj rizik prebacujemo na naše društvo, na sve nas koji plaćamo porez i čija naša sredstva idu u državni proračun. Dakle građani RH preko mjera aktivne politike zapošljavanje plaćaju rizik poslodavcu da stvari koje on mora razriješiti, kad govorimo o radniku, dakle o zaposlenju radnika, o ugovoru na neodređeno i određeno vrijeme, taj se rizik prebacuje na Hrvatsku. I mislim da je došlo vrijeme da se te stvari promijene, da ono vrijeme kad je bila kriza, jasno da je taj dio trebala podnijeti država i to je nešto što je uloga države, u vrijeme kada je kriza, kad poslodavci nemaju novaca, kad je velika nezaposlenost, tad mjere aktivne politike zapošljavanja su način kako država može usmjeriti tržište rada. Ali u vrijeme konjukture, kada se otvaraju radna mjesta, kada nam fali radne snage, trošiti sredstva na dio mjera aktivne politike zapošljavanja i na ovaj način kao što je predložila Vlada je kontraproduktivno. U uvjetima krize se, i to je odgovor i našoj državnoj tajnici, u uvjetima krize radnici su se odricali svega, puno stvari su se odrekli radnici i sad je vrijeme da se poslodavci odreknu u ime radnika. Tada su se radnici odricali u ime poslodavca, samo da ostane radno mjesto, samo da ostanem radit, samo da budem, da ujutro idem na posao, da ne stojim doma čekajući da li ću se negdje zaposliti i radnici su podnijeli velike žrtve. I sad je došlo vrijeme da im se to vrati. Da im vrate poslodavci, a ako neće poslodavci, onda ćemo mi ovdje poslodavcima ukazati što bi trebali raditi jer mi smo tu predstavnici i jednih i drugih. Prošla su vremena kada se fokus stavljao na statistike.

Žalosno je da Vlada iz ovog zakona ne iščitava gospodarski i demografski učinak, to je žalosno, iako se Vlada kune da će mjere koje predlaže dovesti do gospodarskog oporavka, demografskog oporavka, to ništa do sada ne vidimo jer očito da je u Vladi mantra mi ćemo donijeti sveobuhvatno, cjelovito, kompleksno, komplicirano, nekomplicirano rješenje, dakle neće donijet ništa, a prošle su dvije godine ovoj Vladi i više nema ova Vlada vremena da donosi odluke koje bi značajne bile za Hrvatsku. Radnici koji su u ovom satu rada na određeno vrijeme su, i ne samo da su ucijenjeni životno, egzistencijalno, nego su ucijenjeni i u svojim pravima jer nemaju prava na neke stvari kao recimo na III. Mirovinski stup u nekim tvrtkama, oni nemaju pravo na to i mislim da o tome treba razmišljati. I ono što mi je posebno leži na srcu je licemjerje naših kolega, saborskih zastupnika kojih tu nema, posebno mojih bivših kolega iz SDP-a koji eto nemaju poriv da budu večeras tu, da raspravljaju o ovom problemu kojim su inače puna usta, mojim kolegama, u raspravama i unutar i van stranke, puna su im usta rada na određeno vrijeme. Žao mi je što ih večeras nema, ali život teče dalje. Zahvaljujem kolega Mrsić. Tako vam je to iza ljubavi. Izvolite. Kolega Mrsić, vi ste rekli jednu tezu da za vrijeme krize radnici se odriču, a država pomaže poslodavcima, a sad bi to trebalo biti obratno. Ja mislim da za zdravo društvo i za dobru komunikaciju u društvu za vrijeme krize se moraju odricati i jedni i drugi, a pozvana je Vlada da pomaže, da bi poslije, u drugoj fazi, kad izađu iz te situacije mogli ono što su ostvarili dijeliti jedni i drugi, a država u tom slučaju mora ih nagrađivati, može promovirati, a ne mora više pomagati. Jer mislim, znate šta, ako mi uvijek razmišljamo da kad padnemo u krizu će nam netko pomoći ili poslodavac ili ovaj, nikad nećemo izgraditi zdrave odnose ravnopravnih socijalnih partnera koji će samostalno planirati svoju budućnost, a Vlada će tu biti samo da pomogle, a ne da nameće svoja rješenja.

Ja sam tako i mislio, ali znamo naše poslodavce, da je njima najlakše onda skresati prava radnika jer radnik uvijek želi ostati na tom radnom mjestu, a da poslodavci nakon toga zaborave sve žrtve koje su radnici napravili i da se očuva radno mjesto, da tvrtka nastavi i da imamo radno mjesto.

Zaključujem raspravu, zahvaljujem poštovanom kolegi Mirandu Mrsiću na obrazloženjima ovog Prijedloga zakona. Također se zahvaljujem i državnoj tajnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, gospođi Majdi Burić, pomoćnici ministra Pavića, gospođi Karolini Ivanković i voditelju službe za doprinose u Poreznoj upravi Ministarstva financija, gospodinu Draženu Opaliću na obrazloženju mišljenja Vlade. Glasovat ćemo o ovom točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Sutra nastavljamo s radom u 09,30 ujutro sa Prijedlogom Zakona o probaciji, prvo čitanje, P.Z. broj 312.